Imamo prijave za stanke.

Gospodine predsjedniče, ja tražim stanku u ime Kluba Promijenimo Hrvatsku, kako bi upozorio javnost o tome kako situacija u Agrokoru utječe na pogoršanje sigurnosti, nacionalne sigurnost i poziciju u geopolitičku poziciju u Hrvatskoj, u regiji i u svijetu. Tražim stanku kako bi progovorila o položaju liječnika u Hrvatskoj koji su u biti nosioci zdravstvenog sustava, ali u trenutnoj situaciji koja se mora riješiti. HDS tražim pauzu kako bi progovorio i dao neke prijedloge u vezi požara ovog ljeta na području Hrvatske i prijedlog što bi sustavno trebalo učiniti da se to ne događa. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. U ime Kluba Živog zida i SNAGA-e želim govoriti o mišljenju Vlade na zakon koji sam predložio i koji su stavljeni na dnevni red. To je to. Stanka je do 9,

Nastavljamo s radom. Izvolite.

U Hrvatskoj se primijeti, primijetilo se sada ovih dana najviše jedan porast diskriminacije u Hrvatskoj o kome niko ne govori i tu se u Hrvatskoj danas i duže vrijeme njeguje jedna kultura mržnje prema Hrvatima izvan domovine i Hrvatima u BiH. Šta je geneza te diskriminacije? To je samo nastanak 1990. i prije '90.-te imate statistiku npr. u MUP-u, '90.-te godine 50% zaposlenika u Zagrebu MUP-a srpske nacionalnosti, upravi sindikata 61% srpske nacionalnosti, JNA oficira 80% itd. diplomacija većinom srpski kadrovi. I šta se događa? Ljudi hoće investirati ovdje kada se čuje riječ povratnik ko će doć ovdje, ljudi se vraćaju natrag, nalaze se na birokraciju socijalističku, ne mogu dobiti domovnicu dvije godine, državljanstvo tri godine. I neki trogloditi u javnom prostoru u Hrvatskoj traže da se ukine tri zastupnička mjesta za hrvatsku dijasporu, nezamislivo. Prvenstveno trebaju znat da je hrvatska dijaspora najveći poslovni ogranak u Hrvatskoj i tu dolazi svake godine minimum 16 milijardi kuna što je registrirano. Ti su ljudi lobirali za Hrvatsku, imate šest hrvatskih generala koji su došli iz dijaspore ovdje. Vani čeka cijeli trust mozgova da se vrati u Hrvatsku, njima to nije ne mogu dobiti državljanstvo. Samo od '92. do '94. hrvatska dijaspora je dala 660 milijuna dolara za naoružanje Hrvatske države i ovi trogloditi bi zabranili Hrvatima da imaju nekoga ovdje u Saboru u ovom Domu. To je nastavak ono što je bilo sedamdesetih godina gdje su gastarbajteri koji su zvali Jugi toj državi propalom eksperimentu društvenom, višak radne snage, danas ima više od pola milijuna vani, oni su pokrivali deficit Jugoslavije, slali su novac ovdje i držali su na infuziji tu propalu državu. Isto je danas. Danas je stvorena druga generacija iseljenika, ali ovi stari nisu poželjni. Imate pola milijuna Hrvata samo u Njemačkoj.

Danas bi bili mudžahedini dolje u Pločama ustvari u dolini Neretve, a također bi bili u Splitu tamo '92. godine. Kakvo pravo imaju ti bojnici HVO-a? Čovjek iz KOnavla koji je mobiliziran u talijansku vojsku '43. godine danas prima mirovinu, a ti ljudi su totalno odstranjeni iz ovih pravnih tečevina Hrvatske države. Mi njima osporavamo mirovinu i niko ne zna za Bosansku Posavinu, za srednju Bosnu, za sjeverozapadnu Hercegovinu za Hercegovinu da nije tih bojovnika mi danas ne bi sjedili ovdje, ustvari mi bi svi bili negdje na Malti. Ta diskriminacija, tko su ti ljudi koji vode taj specijalni rat? Većina njih sjedi ovdje s ove strane, oni su se prerušili ti bivši jugoslaveni u Hrvate, hodočaste tamo po konzulatima i predstavljaju svoju državu kao nekakvu ustašku tvorevinu, sjede ovdje ta peta kolona cinkaroša.

Jel oni znaju kada bi se izmijenio Izborni zakon nikad oni više ne bi sjedili ovdje i još nismo završili s Tko financira tu televiziju? Šta da je rekao to o Islamskoj zajednici, šta bi bilo? Dolaze tu umjetnici, navodim umjetnici iz Engleske u Hrvatsku i kažu pa mi smo imam nekakvu nelagodu ovdje, ovo je većinom katolička zemlja nikom ništa.

Nakon vas je uvaženi kolega Ivan Lovrinović u ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani građani. Prije svega želim upozoriti širu javnost, hrvatsku javnost da je Agrokor trenutno najveći sigurnosni problem RH. A ja ovdje postavljam pitanje vidite, postoje razne obavještajne službe u Hrvatskoj, središnja institucija je SOA, Sigurnosno obavještajna agencija. Proučavao sam malo nadležnosti SOA-e i vidio da su oni između ostalog zaduženi raditi analize o gospodarskoj ugrozi RH. Pa postavljam pitanje s ovog mjesta nadležnima u SOA-i i drugim agencijama ove države zaduženim za to, jeli na vrijeme izrađena sigurnosna procjena zbivanja u Agrokoru jer su se nisu stvari dešavale u jednom mjesecu? Ako jest napravljena sigurnosna provjera onoga što se dešavalo u Agrokoru, jesu li najviši dužnosnici RH dobili taj izvještaj? Ako su dobili, zašto nisu hrvatsku javnost o tome upozorili i izvijestili? Ako nije napravljena provjera onoga što se dešava u Agrokoru, postavljam pitanje zašto nije? Da li zbog toga što SOA i druge agencije nemaju kvalitetne ljude ili možda nemaju uopće ljude za to, a ako imaju ljude za to, možda su smatrali da to nije toliko važan problem za RH. Da postavim konačno da vas pitam, je li uopće vi znate gospodo, tko će za desetak godina biti većinsko stanovništvo u Slavoniji a povezano je sa Agrokorom. Kako? Pa tamo je Belje, Pik Vinkovci, Pik Vukovar, najplodnija zemlja. Pa onaj tko misli da se iseljavaju Slavonci naši slučajno, taj je naivan. Ako međunarodna korporacija preuzme ove Pik-ove odnosno preuzme koncesiju od Agrokora, ona će trebati radnu snagu, a te radne snage sad već nema, bio sam u Slavoniji ovih dana jer ljudi se masovno iseljavaju dalje. To je egzodus.

Pitali su me ovih dana, pa je li Rusi ili Amerikanci imaju u ovom slučaju veće geostrateške, geopolitičke interese u slučaju Agrokora, pa naravno jedni i drugi ali najviše koristi će imati jedna treća susjedna zemlja. Dok će se hrvatskoj javnosti stvoriti dojam navijačka ajmo tako reći jedna atmosfera je li bolje ovi ili oni, i na kraju mediji će odigrati takvu ulogu da ispadne da je bolji ovi nego oni i prema tome, što želim naglasiti? Jedno se priča, jedan igrokaz je za javnost a poštovani građani iza brda se nešto veliko valja. Pozivam premijera ili potpredsjednicu Vlade, čini se da ona najviše zna o tome, da u mirnom tonu kaže koliko je stranaca podnijelo tužbe pred međunarodnim sudovima u slučaju Agrokor. Jer ona je ovih dana izjavila, otelo joj se, pobjeglo joj je, da će vjerovnici odrediti sudbinu Agrokora. Ako je to tako, onda ja postavljam joj pitanje, zašto je uopće, ona je time podsvjesno negirala potrebu donošenja Lex Agrokora. Onda se postavlja pitanje ako će vjerovništvo riješiti, što tamo radi država?

Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, vrijeme da još jednom progovorimo o onome što je gorući problem trenutno u hrvatskoj javnosti a to je trebate znati da je opstojnost zdravstvenog sustava u Hrvatskoj takva da bez liječnika ne bi mogao postojati. Treba još jednom reći da je više od 1300 liječnika sakupilo svu dokumentaciju kako bi otišlo izvan Hrvatske, već je otišlo preko 560 naših liječnika a to je kao da ode kompletna KBC Rijeka ili KBC Split. Trenutno je poznata činjenica da 15% liječnika specijalista kroz 4 godine će otići u mirovinu. A posao se radi na taj način da je 3 i pol milijuna sati prošle godine učinjeno prekovremeno da bi taj sustav opstao. Naravno, inspektori rada neke od tih uglednih liječnika, liječnika koji nose svoje bolnice, odjele, prijavili su da su radili više od 180 sati godišnje koliko je dozvoljeno prekovremeno. I u cijelom tom svjetlu, u ovom trenutku spremaju su pregovori o granskom kolektivnom ugovoru za stolom, za koji ponovno neće sjediti liječnici. Dakle, o pravima liječnika, o njihovim materijalnim pravim i ostalim pravima, sjedit će predstavnici medicinskih sestara, predstavnici spremačica, fizioterapeuta,, tehničkog osoblja ali ni ovaj put neće sjediti liječnici. Zašto? Zbog Zakona o reprezentativnosti donesenog jednog vrućeg srpnja 2014., koji je predložio naš kolega i ukoliko vas nema više od 20 % od ukupnog djelatnika u toj djelatnosti, nemate pravo sjediti za stolom. I da svi liječnici su članovi Liječničkog sindikata, ne bi nas bilo dovoljno da imamo pravo sjediti za stolom. To je trenutna situacija. Zbog toga pozivam ministra Milana Kujundžića i ministra Marka Pavića da sjednu za stol i hitno dogovore izmjene sa liječnicima naravno, i hitno dogovore izmjene Zakona o reprezentativnosti prije donošenja novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti jer čekajući novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti vjerojatno drugo čitanje neće biti prije proljeća gotovo, a unutar tog zakona je ministar rekao da će biti riješen i položaj liječnika i sva njihova prava. To treba biti uvod u donošenje Strukovnog kolektivnog ugovora za liječnike koji kao trebate znati Slovenija ima 23 godine. Nema Rumunija ali ima većina europskih zemalja ili za Strukovni zakon o liječnicima ili neku inačicu koja je implementirana u postojeće zakonodavstvo. Dakle, donošenjem strukovnog kolektivnog ugovora na odgovarajući način ćemo riješiti stratešku važnost liječničke djelatnosti za opstojnost zdravstvenog sustava. Pozivam vas, pozivam one koji mogu predložit taj zakon da ga predlože. Ukoliko ne, mislim da ćemo morati tražiti dogovor unutar klubova da predložimo mi onda takav zakon, odnosno izmjene Zakona o reprezentativnosti kako bismo omogućili liječnicima da sjede za stolom i pregovaraju o svojim pravima. Jedino pravo ima Hrvatski liječnički sindikat pregovarati o pravima liječnika jer ih on jedini zastupa i kako bi se moglo pristupiti pregovorima o granskom kolektivnom ugovoru koji počinje u prosincu. Četvrti na redu je klub zastupnika HDS, HSLS, HDSSB i poštovani kolega Goran Dodig. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, kao što vidite svakodnevno se otvara stotinu problema za koje smo djelomično krivi, za koje smo potpuno krivi i za koje i nismo krivi ali su tu kakvi jesu. U pokušaju da se usmjerimo na ono što možemo učiniti prevenirajući određene negativna događanja, a koja će se događati u buduće poučeni ovim što se do sada događa osvrnut ću se sa svega desetak rečenica reći na temu požara ovog ljeta u Dalmaciji. Vidite jadransko područje Hrvatske dio je prirode kulturne, gospodarske, civilizacijske cjeline Sredozemlja. Na to područje otpada više od trećine cjelokupnog teritorija Hrvatske. Isto tako, poljoprivredne površine primorja čine više od trećine ili 34,3% ukupnih poljoprivrednih površina. Ovdje treba svakako pridodati područje Like s obzirom na slično sušno razdoblje tijekom ljeta. Prema navedenom ukupno kraško područje Hrvatske koje predstavlja potencijalnu opasnost od požara tijekom ljeta čini polovicu hrvatskog teritorija. Elektrifikacijom, plinifikacijom naše zemlje i demografskim deficitima na tom području sve se manje iskorištava drvena masa za ogrjev i svakodnevno kuhanje. S druge pak strane, drastičnim smanjenjem broja stoke naročito ovaca, koza, goveda posljednjih pedesetak godina dolazi do toga da smo danas u našem primorju suočeni sa problemom obraslosti velikih površina gustim primorskim vazdazelenim šikarama kao što su makija itd. To su površine koje su prepune biopotencijala, međutim koji se koristi u krive svrhe.

Kakva je praksa u drugim sredozemnim zemljama? Poznato je da razvijene zemlje svijeta imaju jasno razrađenu strategiju gospodarenja zemljišta i biljnim potencijalima, te da gotovo svaki kvadratni metar ima svoju namjenu što je u Hrvatskoj nepoznato.

Nadalje, države imaju jasno razrađen plan gospodarenja zemljištem i biljnim resursima. Na žalost zemljišni resursi u našem jadranskom području su izvan bilo kojih sustava gospodarenja. Posebni su problem većina neuređenih šumskih pašnjaka, površina. Kao zaključak možemo istaknuti da tu vlada potpuna neorganiziranost i stihija. Napredne i razvijene zemlje Sredozemlja kao što su Francuska, Španjolska, Italija, Izrael posljednjih 30-tak godina mnogo ulažu u preventivnu zaštitu od požara kako bi spriječili ili sveli na najmanju moguću mjeru broj požara. U Americi je stvorena jedna nova kategorija gotovo uobličena u jednu znanstvenu disciplinu poljsko šumsko gospodarenje agroforesty. I sada imajući to u vidu postavlja se pitanje što mi možemo učiniti? Mi smo naučili funkcionirati po tipu improvizacije. Ovo je nešto što i dobro improviziramo. Mi smo ovo ljeto dobro improvizirali i to je za svaku pohvalu kako se u improvizaciji snašlo i pučanstvo i vatrogastvo i vojska, tako da svakome od njih odajem posebno priznanje. Ali kao zastupnik pred ovim Saborom mislim, Hrvatske demokršćanske stranke mislim da bi Hrvatska morala donijeti Strategiju gospodarenja svim zemljišnim i biljnim potencijalima našeg jadranskog područja. U tom smislu predlažemo, mi iz stranke predlažemo da Ministarstvo poljoprivrede oforme ekspertnu skupinu iz gore navedenih stručnih, znanstvenih područja kako bi se donijela Strategija gospodarenja zemljišnim potencijalima jadranskog područja Hrvatske [[Upadica predsjednik: Hvala.]] Hvala lijepo. Dakle, kao prvi čin donijeti strategiju [[Upadica predsjednik: Kolega Dodig!]] Hvala vam lijepa. I peta rasprava uvaženi kolega Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre Mariću, kolegice i kolege iz ministarstva i kolegice i kolege zastupnici drago mi je da su predstavnici Vlade ovdje, Ministarstva financija jer upravo o toj temi želim govoriti koja se tiče prije svega njih. Dakle, zakoni koje sam predložio i kojima bi se omogućilo vraćalo preplaćenih kamata van sudskim putem dužnicima i drugim zakon kojim bi se omogućilo da konačno banke moraju ugovoriti sa dužnicima fiksnu kamatnu maržu u početnom iznosu, a ne definirati ju samovoljno, kao što je bio do sada slučaj u Vladi RH naišli su na negativnu ocjenu. Negativna ocjena se obrazlaže uglavnom činjenicom da, činjenicom kako to Vlada gleda da su zakoni retroaktivni. Zatim ovaj zakon kojim se vraćaju pretplaćene kamate da je u jednom dijelu suprotan Ovršnom zakonu. Zatim se prigovora da nije napravljena procjena učinka propisa, prigovara se da nije traženo mišljenje od Europske središnje banke i prigovara se da to stvara jednu pravnu nesigurnost u RH. Ukratko moram se vratiti u prošlost i reći o čemu se radi, zašto su ti zakoni predloženi. Znamo svi da je tijekom 2011. godine, narastao švicarski franak drastično iznad početnog tečaja u kreditima u kojima je ugovorena ta valutna klauzula i mi svi koji smo bili opterećeni tim kreditima smo krenuli u sudski proces. U sudskom procesu mi smo utvrdili da su banke, osim što su ugovarale švicarske franak, ugovarale u svim kreditima, dakle, ne samo u kreditima s valutnom klauzulom franak, nezakoniti način promjene kamatne stope. I 13. lipnja 2013. donesena je pravomoćna presuda u kojoj se kaže da je 7 banaka, ugovaralo nepošten način promjene kamatne stope odlukom banke. Da je takav način ugovaranje kamatne stope nepošten, da je zbog toga ništetan i da takvo ponašanje banaka traje i dalje. Dapače, početkom 2014. godine, banke su u postojećim ugovorima o kreditu samovoljno odredile parametre za promjenu kamatne stope. HNB im drži lojtricu u tome, jer je HNB i prije toga tvrdio da se banke smiju samovoljno mijenjate kamatne stope svojom odlukom, a kasnije je tvrdio da su banke smijale samovoljno svojim odlukama definirati parametre. To je suprotno Zakonom o obveznim odnosima u kojem decidirano piše da ugovori predstavljaju volju 2 ugovornih strana. Dakle, što ću ja učiniti? Ja sam spreman, prihvatiti određene kritike Vlade i ja sam pokrenuo već pitanja oko procjene učinka propisa i pitanje oko mišljenje Europske središnje banke. Budući da zastupnici to do sada nikada nisu trebali tražiti, jer bilo je već takvih zakona koji predlažu zastupnici, nikada nikome nije takva primjedba bila stavljena na teret, meni je stavljena. Po Zakonu o procjenu učinka propisa zastupnici ne moraju postupati, oni postupaju po Poslovniku Hrvatskog sabora. Međutim, ja sam zatražio od saborske službi da me upute kako da naprave procijene učinka propisa i od ureda za zakonodavstvo. A isto tako ću nakon procjene učinka propisa tražiti i mišljenje Europske središnje banke. Međutim, moram reći da mišljenje Europske središnje banke nije obvezujuća. Dakle, ono nije obvezujuće.

Zar je to pravna sigurnost? Dakle, ja apeliram na ministra financija, prije svega, budući da se radi o maržama, da razgovaramo o toj temi i da pokušavamo naći zajednički jezik, prije svega i zbog toga, jer je HDZ upravo vi gospodine Jandrokoviću ste to potpisali, poslala udruzi franak jedan službeni dopis u kojem podržava inicijativu da se riješe fikse kamatne marže u početnim iznosima. Mi možemo o tome razgovarati, možemo se pokušati usuglasiti, ali ja tvrdim da retroaktivnosti nema, zato jer je Ustavni sud rekao o tome svoje decidirano mišljenje, kada je ocjenjivao konverziju kredita iz švicarskog franka u euro. Kada je rekao, ako se zakonom djeluje na pravne poslove koji nisu završeni, to nije retroaktivnost, to je kvaziretroaktivnost, to je neprava retroaktivnost i takvo postupanje zakonodavca u tom slučaju je dopušteno. Dakle, ja ću nastojati da se ti zakoni donesu, ako ništa drugo ići ćemo na preglasavane, ali želio bi da imamo konsenzus i zbog toga ću surađivati s Vladom maksimalno da to riješimo kako treba.

Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene dame i gospodo, zastupnici. Dakle, predloženi zakon je izražen zbog usklađivanja s pravnom stečevinom EU. Dva su ključna dokumenta. S jedne strane to je Direktiva iz 2014., Direktiva Europskog parlamenta i vijeća o izmjeni tada postojeće direktivne iz 20106. o zakonskim revizijama, godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja te osiguravanja primjene uredbe Europskog parlamenta i Vijeća, također iz 2014. o posebnim zahtjevima o vezi zakonske revizije, subjekata od javnog interesa. Za prvi dokument, za prvu direktivnu, kolokvijalno, ali i u suštini se naziva revizijska direktivna, ovaj drugi revizijska uredba. Glavni cilj revizijske direktiva i revizijske uredbe je reforma sustava zakonske revizije kroz povećanje transparentnosti, jačanje javnog nadzora ovlaštenih revizora, poboljšanje neovisnosti ovlaštenih revizora u odnosu na revidirani subjekt, poboljšanje internih, odnosno unutarnjih organizacijskih pravila, poboljšanje revizorskog izvješća, jačanje uloge revizijskih odbora te učinkoviti sustav sankcioniranja. Treba također reći da je rok za prijenos ove direktive u nacionalno zakonodavstvo bio 17. lipnja 2016. godine i Hrvatska kao i neke druge zemlje članice je u kašnjenju sa implementacijom to nam sigurno nije izlika da su i neke druge zemlje poput Slovenije, Grčke, Cipra, Estonije, Rumunjske, Poljske također naknadno i nakon toga roka donijele. Ja ću reći da su dva ključna razloga zašto smo mi u kašnjenju s jedne strane, to je onaj dobro znani faktor odnosno čimbenik da smo u tijeku izrade ovoga zakona i prijenosa direktive uredbe imali dva puta parlamentarne izbora, ali s druge strane treba također spomenuti jedan važan element, a to je da je za izradu prijedloga zakona trebalo između ostalog i dodatno vrijeme, budući se revizorskoj reformi u RH i prije i nakon parlamentarnih izbora pristupilo vrlo ozbiljno uz sudjelovanje predstavnika tijela državne uprave, revizorskih stručnjaka i akademske zajednice te detaljnom analizom prakse ostalih država članica. Analizirani je dosadašnji model javnog nadzora revizije i njegovi nedostaci te područja u kojima je potrebno uvesti poboljšanja uvažavajući pri tome prvenstveni cilj revizijske direktive, a to je povećanje kvalitete financijskih izvještaja te jačanje povjerenja građana i investitora u iste. Također zbog velikog interesa javnosti prvenstveno stručne javnosti, prijedlog zakona prošao je dva javna savjetovanja, na internetskoj stranici e-savjetovanja prvo u trajanju od 8. kolovoza 2016. do 15. rujna te potom od 20. lipnja 2017. do 4. srpnja. Ukupno govorimo o 23 institucije koje su još naknadno dobile ovaj prijedlog zakona na mišljenje. Kao ciljevi revizijske direktive, a koje se željelo postići prijenosom u nacionalno zakonodavstvo ističu se veća transparentnost i predvidljivost zahtjeva koji se primjenjuju na osobe koje obavljaju zakonske revizije kako bi se osnažila njihova neovisnost s jedne strane, ali i objektivnost pri izvršavanju zadaća, jačanje radnog nadzora ovlaštenih revizora i revizorskih društava, jačanjem neovisnosti javnog nadzornog tijela nad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima i dodjeljujući im odgovarajuće ovlasti, uključujući ovlast za provođenje istrage i ovlast za određivanje sankcija, isticanje neovisnosti tog tijela od revizijske struke uz mogućnost delegiranja određenih zadaća te poboljšanje neovisnosti ovlaštenih revizora i revizorskih društava u odnosu na revidirani subjekt kao ključni element pri obavljanju zakonskih revizija, a pri kojem se uzima u obzir i koncept mreže u kojoj ovlašteni revizori i revizorska društva djeluju. Prijedlogom zakona detaljnije se propisuje sadržaj revizorskog izvješća, jača se uloga revizijskih odbora, potiče prijavljivanje, povreda propisa te posebno učinkovitiji sustav sankcioniranja praćen propisanim iznosom novčanih kazni kako bi mogao i morao imati odvraćajući učinak te spriječiti i ispraviti neprikladno izvršavanje zakonske revizije. Zbog velike važnosti subjekata od javnog interesa za javnost te potrebe da se dodatno učvrsti vjerodostojnost financijskih izvještaja takvih subjekata koji su predmet revizije prijedlog zakona sadrži i posebne odredbe o zakonskim revizijama subjekata od javnog interesa. Budući da je unapređenje nadzora identificirano kao ključno pitanje koje je prijedlogom zakona bilo potrebno urediti, a opet ponavljam sukladno i direktivi i uredbi, odlučeno je urediti novo i to jedinstveno ili jedno nadzorno tijelo koje će biti ovlašteno za nadzor revizorskih društava koja revidiraju subjekte od javnog interesa i revizorskih društava, koja ne revidiraju subjekte od javnog interesa. Također nova uloga Hrvatske revizorske komore detaljnije propisivanje sankcioniranja, prijelaz iz postojećeg sustava u novi pitanja su koja su zahtijevala dodatno vrijeme pri izradi prijedloga zakona te su također pridonijela tome da RH revizijsku direktivu može u potpunosti prenijeti u svoje nacionalno zakonodavstvo. Prije no što prijeđem na konkretno koje su to novine i novosti ovoga Prijedloga Zakona o reviziji, dozvolite mi samo nekoliko riječi o stanju danas. U RH registrirano je 222 revizorska društva i 959 ovlaštenih revizora. Prema statistici Hrvatske revizorske komore od tog broja 959 njih 497 je aktivno, a 462 ima status neaktivnih. Nema registriranih samostalnih revizora i zajedničkih revizorskih ureda.

U svezi organizacije postojećeg sustava potrebno je istaknuti kako je sukladno važećem Zakonu o reviziji, ponovit ću da je on donesen 2005. uz naravno amandmane i izmjene 2008., 2012. nadzor i provjeru kvalitete rada revizorskih društava samostalnih i ovlaštenih revizora obavlja Hrvatska revizorska komora. Skupštinu Hrvatske revizorske komore čine ovlašteni revizori. Upravno vijeće Hrvatske revizorske komore sastavljano je od ovlaštenih revizora osim jednog predstavnika Ministarstva financija. Za javni nadzor revizije zadužen je Odbor za javni nadzor revizije koji nadzire i Hrvatsku revizorsku komoru. Ovim zakonom prelazimo na najvažnije novosti u zakonu, dakle u svrhu postizanja temeljnih ciljeva revizorske direktive i revizorske uredbe predloženo je sljedeće: Prvo, nova nadzorna uloga Ministarstva financija. U odnosu na važeći zakon ovo predstavlja možda jednu od najznačajnijih izmjena budući da je do sada Hrvatska revizorska komora obavljala provjeru kvalitete rada, a Odbor za javni nadzor revizije i javni nadzor nad Hrvatskom revizijskom komorom, revizorskim društvima, samostalnim i ovlaštenim revizorima. S obzirom da slijedom zahtjeva iz uredbe Hrvatska revizorska komora više ne može obavljati nadzor nad revizorskim društvima koji obavljaju zakonsku reviziju subjekata od javnog interesa Ministarstvo financija je u Prijedlogu Zakona o reviziji određeno kao nadzorno tijelo koje ispunjava sve potrebne uvjete prema revizorskoj direktivi i u uredbi, a kako bi funkcija nadzora radi efikasnosti i ekonomičnosti nadzora bila objedinjena u jednom tijelu primjenjujući jedinstveni postupak nadzora i nadzorne mjere nad svim ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima, bez obzira obavljaju li reviziju subjekata od javnog interesa ili ne. Isto rješenje je primijenjeno i u nekim drugim državama članicama, ja ću spomenuti slučaj i primjere Mađarske, Poljske i Njemačke. U tu svrhu bit će predviđena i sredstva u državnom proračunu za 2018. i naravno sve ostale godine. Bitno je napomenuti da se nadzor kod revizorskih društava obavlja najmanje jednput u tri godine kod onih koji revidiraju subjekte od javnog interesa i najmanje jednom u šest godina kod onih koji ne revidiraju subjekte odjavnog interesa. Ministarstvo financija kao tijelo nadležno za nadzor reguliranja i/ili nadzor ovlaštenih revizora, samostalnih revizora i revizorskih društava uz provedbu nadzora i izricanje nadzornih mjera nad subjektima nadzora obavljat će i slijedeće. Izdavati i ukidati odobrenje za rad ovlaštenom revizoru, revizorskom društvu iz RH, druge države članice i treće zemlje, voditi registre i druge evidencije te sudjelovati u postupcima Europske komisije u vezi sa usvajanjem međunarodnih revizorskih standarda. Sukladno zahtjevima transparentnosti, propisanom revizorskom direktivom i uredbom, Ministarstvo financija izrađuje godišnji program rada najkasnije do početka kalendarske godine za koju se godišnji plan rada odnosi i godišnje Izvješće o radu. Ovim će zakonom Odbor za javni nadzor revizije, prestati sa radom, Ministarstvo financija preuzet će njegove zadaće te dijelom zadaće Hrvatske revizorske komore već spomenuto odobrenje za rad, registri, nadzor, odnosno nadzorne mjere. Druga novina je odobrenje za rad. Detaljno uređeno izdavanje odobrenja za rad ovlaštenom revizoru kao i razlozi za ukidanje odobrenja za rad. Naime, važećim zakonom propisano je oduzimanje dozvole revizorskom društvu i samostalnom revizoru, ali nije propisana dozvola za rad ovlaštenom revizoru što je u praksi znači da se nije toj fizičkoj osobi mogla niti zabraniti obavljanje revizorskih usluga. Uvjet za dobivanje odobrenja za rad ovlaštenom revizoru je položen revizorski ispit koji će organizirati i provoditi Hrvatska revizorska komora prema pravilniku koji propisuju ministar financija uz ispunjenje zahtjeva dobrog ugleda. Također, propisani su i razlozi za ukidanje odobrenja za rad ovlaštenom revizoru, revizorskom društvu iz RH, odnosno druge države članice i treće zemlje. Treća točka je stroži uvjeti za pristup revizorskom ispitu. Ovim zakonom propisani su upravo stroži uvjeti za pristup revizorskom ispitu, u važećem zakonu tražilo se tri godine radnog iskustva na poslovima obavljanja revizije, od kojih najmanje dvije uz mentorstvo ovlaštenog revizora. Sada se propisuje pet godina radnog iskustva, od toga tri godine uz mentorstvo ovlaštenog revizora. Četvrta točka je stalno stručno usavršavanje. Potvrđena je obveza stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenom revizoru u području obavljanja revizorskih usluga u trajanju najmanje 120 sati unutar neprekinutog razdoblja od tri godine počevši od dana izdavanja odobrenja za rad. Međutim, novost je također da u slučaju neispunjavanja stalnog stručnog usavršavanja u razdoblju od tri godine, ovlašteni revizor gubi odobrenje za rad. Ovlašteni revizor može ponovno ishoditi odobrenje samo ako položi posebni ispit.

Ministarstvo financija će odobravati programe koji će ispunjavati uvjete za stručno stalno usavršavanje. Četvrta točka, novina je vođenje registra. Ovim zakonom osobe, kojima je Ministarstvo financija izdalo odobrenje za rad, odnosno kojima je odobrilo registraciju moraju biti upisani u registre koje vode Ministarstvo financija. Čitav je niz tih registara, ja govorim o jedinstvenom registru, ali će se naravno u tom registru zasebno voditi registar revizorskih društava, samostalnih revizora, ovlaštenih revizora, revizorskih vježbenika, revizorskih društava, ovlaštenih revizora iz drugih država članica, ovlaštenih revizora iz trećih zemalja, te subjekata za obavljanje revizije u trećoj zemlji te također registar revizora u trećoj zemlji. Dosada je registre vodila Hrvatska revizorska komora. Postroženi su uvjeti i za neovisnost, ovim zakonom detaljnije su propisane odredbe u svezi neovisnosti profesionalne etike i skeptičnosti, zabrane zapošljavanja ovlaštenog revizora kod revidiranog subjekta, procjena prijetnji neovisnosti unutarnje organizacije revizorskih društava i organizacije revizorskog rada. Propisana je i obveza čuvanja revizorske tajne. Revizorsko društvo mora kao revizorsku tajnu čuvati sve podatke koje je saznalo obavljajući revizorske usluge. Potom je točka 6. nerevizorske usluge. Propisano je da revizorsko društvo koje obavlja zakonsku reviziju, subjekat od javnog interesa i svi članovi mreže u koje revizorsko društvo pripada, ne smiju pružati izravno ili neizravno, revidirano subjektu, njegovom matičnom društvu ili društvima pod njegovom kontrolom u državi članici bilo kakve nerevizorske usluge. Ovaj zakon potvrđuje popis zabranjenih nerevizorskih usluga za revizorska društva koje revidiraju subjekte od javnog interesa navedenoj revizorskoj uredbi, govorim o poreznim uslugama, knjigovodstvenim uslugama, uslugama obračuna plaća, uslugama procjene vrijednosti, pravnim uslugama i nekim drugim. Prijedlogom zakona nije iskorištena opcija iz revizorske uredbe koja omogućuje da revizorsko društvo koje obavlja zakonsku reviziju subjekata od javnog interesa, uz ispunjenje određenih uvjeta neovisnosti istom subjektu od javnog interesa, može pružati nerevizorske usluge. Ova točka je jedna od točaka koja je upravo u okviru tih javnim savjetovanja koje sam spomenuo maloprije, dva javna savjetovanja i mišljenja 23 institucije, jedna od onih koja je između ostalog također, potaknula brojne komentare na ovaj prijedlog zakona a ja vjerujem i siguran sam zapravo da ćemo i danas u okviru rasprave koju ćemo voditi, i ovome nešto reći i naravno da smo mi kao Ministarstvo financija odnosno Vlada spremni poslušati i naravno raspraviti prijedloge. Što se tiče trajanja revizorskog angažmana, važećim zakonom propisana je samo zamjena ovlaštenog revizora potpisnika revizorskog izvješća najkasnije svake sedme godine od početka obavljanja revizije. Interna rotacija gdje se revizijska uredba direktno primjenjuje, ostat će sedam godina, dakle ta odredba ostaje međutim, tj. glavni partner za reviziju nadležni za obavljanje zakonske revizije prekidaju svoje sudjelovanje u zakonskoj reviziji subjekta od kojih predmet revizije najkasnije sedam godina od dana svog imenovanja, međutim novost iz revizijske uredbe da se uvodi i rotacija revizorskih društava na način da se početni angažman od godine revizorskog društva koje obavlja reviziju subjekta od javnog interesa, može produljiti na razdoblje najdulje od 10 godina. S obzirom da revizorska uredba dopušta mogućnost određivanja i kraćeg razdoblja za rotaciju, ovim zakonom iskorištena je i opcija propisana da sveukupno trajanja angažmana revizorskog društva u subjektu od javnog interesa, ne smije trajati dulje od sedam godina, uz tzv. cooling off period ili razdoblje od četiri godine, uključujući razdoblje početnog angažmana od najmanje godinu dana.

To je također jedna od odredbi koja je ponavljam kao i prethodna vezana za revizorske usluge, potaknula komentare obzirom da neke države članice imaju nešto dulji rok, neke države članice ili jedna ima nešto kraći. Međutim, naša je namjera bila kroz ovaj prijedlog povezati Zakon o reviziji sa ostalim zakonima koji također propisuju duljinu trajanja revizije, odnosno mogućnost revizorskog društva da u nekom društvu obavlja reviziju. Pa tako recimo spomenut ću Zakon o kreditnim institucijama, ali naravno i neke druge. Što se tiče Revizorskog odbora subjekti od javnog interesa moraju imati Revizijski odbor ili organ koji obavlja istovjetnu dužnost u subjektu od javnog interesa, te se propisuju uvjeti stručnosti, zadaće, uvjeti za osiguranje neovisnosti i minimalan broj članova Revizijskog odbora sve s ciljem postizanja visoke kvalitete zakonske revizije. Obveza subjekata od javnog interesa je da imaju Revizijski odbor propisana je već važećim zakonom. Međutim, propisuje se i proširuje se dodatnim pravima i obvezama Revizorskog odbora primjerice propisivanjem odgovornosti Revizorskog odbora za izbor revizorskog društva. Što se tiče nadzora prijedlogom zakona postupak nadzora, dakle neposredni i posredni i nadzorne mjere detaljnije su uređeni u odnosu na važeći zakon, a sukladno ovlasti za provođenje istraga i određivanja sankcija dodijeljene revizorskom direktivom i uredbom s ciljem otkrivanja, odvraćanja i sprječavanja kršenja propisanih pravila u području pružanja usluge revizije. Nadzor će provoditi ovlašteni državni službenici Ministarstva financija koji su ovlašteni revizori i ispunjavaju druge prijedlogom zakona propisane uvjete, a moraju biti neovisni od subjekata nadzora, te među njima ne smije postojati naravno sukob interesa. U tu svrhu prijedlogom zakona dodatno su razrađene odredbe o neovisnosti. Prije početka nadzora, nadzornici moraju dati pisanu izjavu da ne postoji sukob interesa između njih i revizorskog društva koji je predmet nadzora. Sva rješenja o nadzornim mjerama Ministarstvo financija javno će objavljivati na svojoj internetskoj stranici. Što se tiče Hrvatske revizorske komore Ministarstvo financija je nadležno tijelo za provedbu ovog zakona, ali sukladno mogućnosti predviđenom direktivom delegira dio svojih ovlasti na Hrvatsku revizorsku komoru prema točno definiranim uvjetima i pravilima. Krajnju odgovornost za poslove koje obavlja Hrvatska revizorska komora ima Ministarstvo financija. Sukladno tome Komora obavlja sljedeće zadaće: Provođenje i objavljivanje na hrvatski jezik međunarodnih revizijskih standarda, donošenje nacionalnih revizijskih standarda, provođenje i objavljivanje etičkih standarda, određivanje programa revizorskog ispita, iznos naknade uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, organiziranje i provođenje revizorskog ispita, određivanje programa iznosa naknade, organiziranje i provođenje posebnog ispita. Hrvatska revizorska komora se i dalje financira putem doprinosa i članarina njezinih članova, a obvezna je podnijeti Vladi RH jednom godišnje izvještaj o radu uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva financija. S obzirom na reorganizaciju postojećeg sustava, prijelaznim i završnim odredbama prijedloga zakona propisano je da se dozvole za obavljanje revizije koje su izdane revizorskim društvima ili samostalnim revizorima na temelju važećeg, postojećeg zakona smatraju odobrenjem izdanim u skladu sa prijedlogom zakona. Također propisuje se obveza Hrvatskoj revizorskoj komori završiti stegovne postupke pokrenute na osnovi važećeg Zakona o reviziji, te obveza Odboru za javni nadzor revizije i Hrvatskoj revizorskoj komori da Ministarstvo financija omogući i pristupi, dostavi sve podatke kako Ministarstvo financija kao novo nadležno tijelo moglo nastaviti obavljati zadaće propisane prijedlogom zakona. I na kraju stupanje na snagu ovog zakona, danas smo u okviru prvog čitanja, vjerujem i nakon rasprave i usvajanja zaključka da ćemo nastojati naravno usvojiti komentare i prijedloge, a onda u okviru drugog čitanja konačni prijedlog zakona trebao bi stupiti na snagu 1. siječnja 2018. godine. Hvala lijepo svima. Zahvaljujem ministru. Imamo 4 replike. Prva replika poštovani zastupnik Sinčić, izvolite. Hvala vam predsjedniče Sabora. Spomenuli ste među ostalim sankcije, odnosno posljedice koje bi se događale u slučaju nepravilnosti, pa evo podsjetit ću da ne postoji samo poslovna sposobnost, ne postoji samo to hoće li netko dobiti otkaz ili biti degradiran zbog nepravilnosti. Postoji i kazneno-pravna odgovornost. Ako razgovarate recimo sa glavnim državnim revizorom on će vam reći da je bilo dosta slučajeva gdje je detektirala Državna revizija nepravilnosti, ali druge institucije nisu dalje ništa napravile. Kada bi tu sad bila torba sa milijun kuna iz državnog proračuna koji ste donijeli sa vama i kad bi netko ukrao mi bismo svi bili tome svjedoci, ali oni bi rekli tu nema elemenata kaznenog djela. Dobivam dojam da se tako radi.

Evo nemam nikakav specijalan komentar. Tematika koju ste dobrim dijelom pokrili u replici ne tiče se nužno i samo isključivo ovog zakona, dapače govorimo o Državnoj reviziji. Naravno da će Ministarstvo financija i u onim izmjenama na koje ste se referirali sudjelovati. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi ministre, evo govorimo o Zakonu o reviziji. Međutim, najveći je problem i činjenica i u onom smjeru u kojem moramo ići i interesira me vaš stav. Oni su zaštićeni kao zasebna institucija unutar Hrvatske države, jači su i od Vlade. Hrvatskoj narodnoj banci nema revizije to građani moraju znati nad njihovim poslovanjem. To smo pokušavali, nismo uspjeli. Zbog čega to?

Zbog čega nije bila revizija primjera u Agrokoru kad ga država najvećim dijelom financira? Pa čak nije bio niti jednom ni porez, porezna inspekcija, a kamoli nekakva ozbiljna revizija, a znamo koliko subvencija sam taj koncern Agrokor od Hrvatske države, dobivao i do čega je doveo državu. Zbog čega taj zakon, ovaj zakon, koji možda je i posljedično je i veza sa ovim šta ja govorim, jer mi donosimo zakone, a ključne institucije, koje su pomagale u ovome slučaju Agrokor, do 10 milijardi kuna, što je sam guverner priznao, bez pokrića mjenica, Agrokor 10 milijardi koristi, da nitko ništa nema niti odgovornosti, niti revizija ima pravo to gledati, pa čak ni poslovanje HNB. Ne miješanje u monetarnu politiku, nego poslovanje, koliko ribe oborite, koliko tapeta, kako primaju, kolike su plaće.

Uvaženi zastupniče, evo na kraju, odmah, mislim na početku mog odgovor kranja vaša rečenica, sigurno da mislim da i ovaj zakon ima apsolutno smisla. Upravo u izlaganju sam istaknuo sve njegove važnosti i novine. Zakon koji je dobrim dijelom usklada sa direktivnom i uredbom Vijeća, a s druge strane uzima u obzir i određene specifičnosti RH koje smo naravno i implementirali i uzeli u obzir prilikom prijedloga ovog zakona. Što se tiče detalja koji ste spominjali oko HNB, dakle, opet moram ponoviti, ne dapače, opet postoje neki drugi zakoni koji govore o tome i trebaju o tome govoriti.

Govorili smo o tome da naravno, da za tako nešto, sigurno da su određeni propisi koji dozvoljavaju određene elemente naravno, revizije i nadzora nad poslovanje HNB, dok god oni ne ulaze u neovisnost same monetarne politike, odnosno, same HNB. Što se tiče ovog drugog dijela, tu zaista ne bih ništa komentirao, bez obzira na pojedine slučajeve koje spominjete i konkretne tvrtke i firme. Već smo nebrojeno puta i u Hrvatskom saboru o tome govorili.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovani ministre. Ustvari jedno malo samo pojašnjenje. Odnos Državne revizije i komercijalne revizije, spram, recimo lokalne samouprave. Da pojasnim. Znači Državna revizija naravno ima obavezu, zadaću obavljati reviziju u lokalnoj samoupravi. Država revizija napravi svoj posao i sada ne znam. Čelnik lokalne samouprave, pozove komercionalnu reviziju, što se u tom trenutku događa? Što ako recimo, se baš možda malo i razilaze ta mišljenja revizije. Da li je uopće uobičajeno da se tako nešto radi, da lokalna samouprava poziva komercijalnu reviziju i koja je uloga po ovom zakonu sada u stvari, da li će komercijalni revizori također na takav način moći obavljati reviziju u lokalnim samoupravama i javnim tijelima? Hvala lijepo. Jesam razumio sam vas, mislim naravno za sva tijela državne uprave, tako i lokalnu samoupravu, jedinica lokalne, područne, regionalne samouprave Državna revizija je ta koja je nadležna. Ali sami govorite dakle, postoji mogućnosti kada neki čelnik iz ovog ili onog razloga naravno može pozvati u određeni segment i komercijalnu reviziju. E sad, slučaj ovo što govorite, ako se negdje nešto razilazi u nalazima, mislim naravno da treba utvrditi u kojim segmentima, u kojim elementima, ali ipak je Državna revizija ta koja ima ključnu i konačnu riječ po pitanju same revizije. To je zapravo i sukladno zakonu a i njenom definiranom ulogom i zadaćom ta konačna instanci. Izvolite. Evo poštovani gospodine ministre, u ovom prijedlogu zakonu ima naravno dobrih stvari. Nešto se usklađuje zbog nužnosti usklađivanja sa Direktivnom EU itd. No ja bi vam postavio jedno drugo pitanje. Činjenica je da su financijska izvještaja revidirala razne revizorske tvrtke iz Hrvatske, pa se postavlja pitanje, hoćete li, ti su financijski izvještaji manipulirani i oni nisu točni. To sad pokazuje, hoćete li tim revizorskim društvima oduzeti licencu? To je prvo pitanje. A drugo, budući da od sada Ministarstvo financija jedino dodjeljuje licence, smatrate li se, kako se vi osjećate na tom mjestu, kada budete dodavali te licence, na temelju svega onoga što se dešavalo za vrijeme situacije u Agrokoru. Samo kratko ću odgovoriti, dakle, ovdje govorimo o novom zakonu, koji treba stupiti na snagu, ove odredbe sa 1.1.2018. dakle, sve o ovome o čemu sam malo prije govorio naravno se odnosi na naprijed. Spomenuo sam također i prijelazne, završne odredbe, koje su propisane ovim zakonom, što je potrebno još u prijelaznom razdoblju učinit. Sigurno da sve okolnosti iz prošlosti i takve stvari, ne uopće se referirajući na specifičan primjer koji spominjete, jer o tome, ne mogu komentirati, odnosno, neki drugi će reći na tu temu, da se uzimaju u obzir. Ali, prema pravilima i odredbama ovog zakona koji je i napravljano, će se davati i odavati odobrenja za rad, a isto tako i ukidati, odnosno, oduzimati ista ta odobrenja. Zahvaljujem. Prelazimo na raspravu Kluba zastupnika SDP-a i uvaženi kolega Boris Lalovac. Izvolite. Hvala lijepa, gospodin predsjedniče. Poštovani gospodine ministre sa suradnicima, ja bih danas ukratko o ovome zakonu pohvalio ministra, mislim da je dobar zakon, da je zakon koji možda u ovome dijelu nije ni sam ministar rekao napravljen je jedan veliki iskorak, a to je da su do danas revizorska društva bila pod nadzorom Revizorske komore. I tu je sigurno bio veliki otpor da taj nadzor sada pređe u Ministarstvo financija i mislim da je to dobar korak i zato u tom dijelu i pohvaljujemo jer to vjerojatno i nije bilo lako prebaciti sa revizorskih društava na Ministarstvo financija jel se postavlja pitanje ljudi koji sjede u tim revizorskim odborima u revizorskim društvima sami sebe nadziru. I postavlja se pitanje da li je to bio u tom kontekstu određeni sukob interesa između Hrvatske revizorske komore i tih revizorskih društava. I u tom kontekstu mislim da je suština ovoga zakona, a to je da se predviđa da se nadležno tijelo za nadzor revizorskih društava i ovlaštenih revizora prebaci u Ministarstvo financija, a da je ovaj dosadašnji Odbor za javni nadzor revizije da će on prestati s radom, a Revizorska komora više neće imati u tom kontekstu nadzornu ulogu i mislim da je to suština ovoga zakona i da u tom kontekstu to svi trebamo pohvaliti i mislimo da je to određeni iskorak. Ono što ću ja ovdje imati nekoliko pitanja, a veže se možda više tehnički provedbeno kako to učiniti budući da znamo da ovdje navest ću znači u članku 75. se navodi koje će sve funkcije obavljati Ministarstvo financija kao nadležno tijelo za reguliranje i nadzor ovlaštenih revizora, samostalnih revizora, revizorskih društava mora provoditi nadzor i druge postupke nad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima te ostalim subjektima nadzora utvrđenim zakonom i uredbom, izricati nadzorne mjere, poduzimati druge radnje usmjerene za uklanjanje utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti, zatim izdavati i ukidati odobrenja za rad, ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima te druga odobrenja suglasnost registracije za koju je ovlaštena na temelju ovoga zakona. Kao što smo ovdje čuli vodit će se i taj registar, zatim odrediti određeni program ispita osposobljavanja, znači jako puno sve da sada ne čitam, jako puno posla tako da me čisto zanima tehnički da li Ministarstvo financija će imati kapacitete za sve to zato što ja se nadam i vjerujem da hoće ali znamo da ima jako puno kada želite zaposliti nove ljude u Ministarstvo ili bilo koji oblik javne uprave znamo da natječaji traju po godinu, dvije, žalbe itd. da je jako dug taj proces dobivanja kvalitetnih kadrova.

I onda se uvijek postavlja problem kadrova koji će u tom dijelu nadzirati, tako da se ja nadam da će ne samo u ovom kontekstu ovako ostati nego da ćemo napraviti i druge određene iskorake gdje će se dati podrška da se zaposle ti ljudi i da ih adekvatno platimo. Ovo će stupati na snagu 1. siječnja 2018. godine, ja ne znam hoćemo li mi u tako kratkom vremenu, a znamo da je to svega nekoliko mjeseci imati dovoljno kadrova u ministarstvu da će moći obavljati sam taj nadzor. Ono što mene ovdje više malo, a to je pitanje možda danas i za diskusiju odgovornosti samih tih revizora. Ovdje se u članku 61. kaže visinom osiguranja od odgovornosti za štetu koje bi revizorsko društvo moglo prouzročiti obavljanjem revizorskih usluga najmanje svota pokrića po štetnom događaju iznosi 300 tisuća kuna, a za štetu koje bi revizorsko društvo moglo prouzročiti obavljanjem zakonske revizije subjekata od javnog interesa najmanja svota pokrića po štetnom ugovoru iznosi tri milijuna kuna. E sada ovdje smo govorili o subjektima koji su to subjekti koji podležu reviziji, znači ne govori se čak u ovome zakonu nego to je Zakonom o računovodstvu koji su obveznici revizije i to su vam srednji i veliki poduzetnici te subjekti od javnog interesa. A subjekti od javnog interesa prema tom zakonu su vam također kreditne institucije zatim trgovačka društva koja imaju uvrštene vrijednosnice na uređeno tržište kapitala odnosno ne samo u Hrvatskoj nego bilo gdje vani te trgovačka društva koja Vlada odredi da su od posebnog interesa. E sada postavlja se pitanje nevezano za ovaj slučaj koji sada recentno imamo i odgovornosti uloge revizora, čujemo da je to brojna revizorske kuće su revidirale i potvrđivale financijske izvještaje Agrokora koja su bila licitirana na svjetskim burzama, na svjetskim burzama su oni bili licitirani. Nisu oni bili tek tako tu se prodavali na Dolcu, znači oni su vjerojatno morali prolaziti vrlo stroge standarde i kada su ih analizirali Moodys i rejting agencije itd. nije to tako jednostavna sada priča znači da prođe cjelokupnu jednu takvu vertikalu svi ti uglavnom revizorske kuće i danas se zapravo postavlja pitanje određene odgovornosti revizora koji su češljali kojima je zapravo bio posao da revidiraju da ti financijski izvještaji prikazivaju fer i istinito stanje financijski položaj toga trgovačkog subjekta. I ukoliko se dogode određene nepravilnosti odnosno nekakve prevare u tim financijskim izvještajima, a poznat vam je možda slučaj najveće financijske prevare, to je Enron 2001. godine koja je uzdrmao američko tržište kada je preko 100 milijardi prometa je bilo u tom Enronu, 100 milijardi dolara, znači vrlo veliki broj zaposlenih gdje je čak jedna revizorska Arthur Andersen, je nastala, znači onda je bilo prije toga Big Five, poslije toga slučaja je bilo Big Four, znači velike 4 revizorske kuće koje su i dandanas da ih tu ne reklamiram, oni koji znaju, bave se revizorskom kućom, znači ona je čak apsolutno nestala sa tržišta, zato što su vjerojatno morali i određeni dio svoje odgovornosti jer su potvrđivali sva ta izvješća i oni koji su kupovali ta izvješća su kupovali na temelju tko je revidirao ta društva, jednostavno su nestali. I sad ovdje postavljamo pitanje a temeljem da današnjem o određenom slučaju i govorim, da li je ovaj iznos od 300 tisuća kuna ili u ovome drugome slučaju, 3 milijuna kuna, koga i šta on može pokriti, odnosno da ne bi sada išli u nekakve ekstreme da vidimo oko takvih stvari da li to postoji uopće način organiziranja u takvim manjim društvima kao što je Hrvatska, kako je to regulirano, znamo da to ne može ići veliki milijunski iznosi, ali vidimo da kasnije mogu biti velike milijunske štete. Znači tako da u tom kontekstu treba vidjeti šta možemo napraviti odnosno koje su nam uopće tu zakonske mogućnosti, kako to funkcionira na jedinstvenome europske tržištu, kako je posebno funkcionira za manja gospodarstva kao što je hrvatskog gospodarstvo. Vjerojatno nije isto kao što je njemačko ili kao što američko pa vjerojatno su tamo njihovi ti osigurani puno veći, međutim treba svakako utvrditi da li i na koji način koji će to biti mehanizmi da se u budućnosti ukoliko se terete, u konačnici se i potvrde, šta će se događati kod takvih revizorskih društava i dal i će oni do kojeg iznosa, mogu i pokrivati određene događaje ako se uspostave da se prilikom njihovih revizija, jer pazite, nitko nema bolji uvid, nitko, to je njihov posao od revizora. Nitko, češlja od putnog naloga, češlja od financijskih izvještaja, češljaj u od toga da li se plaćaju porezi, češlja se od toga da li fer i istinito se prikazuju financijska stanja. Znači oni su ti kojima je zapravo osnovni posao koji smo ga mi dali Zakonom o reviziji, da utvrde istinitost i fer financijskih izvještaja. Ne ministar, ne Vlada RH, n, nego revizori kojima je to dužnost da obavljaju, i zato se samo s tim i bave. Zato se oni ne bave politikom, zato oni ne izlaze na izbore, zato oni ne daju programe, zato što se svaki njihov zadatak i češljanje svakog računa i provjeravanja da li je to istinito i fer, i tako kad možemo govoriti o javnim trgovačkim društvima, kada ministri koji su članovi skupština, ministri koji su članovi nadzornih odbora itd., da li mogu dobiti, kada dobiju od revizorskog izvješća da dobiju da je to fer, istinito i precizno, a unutra pazite, šta ovdje također u ovom zakonu definirano, moraju postojati i revizorski odbori. Moraju postojati revizorski odbori.

Njihova mišljenja prema Zakonu o reviziji, također i ovdje se u tom djelu, zato sam rekao da pohvaljujem, njihova uloga se dodatno osnažuje. Tako da smatram da je ovo svakako dobar iskorak za ovaj zakon, da vidimo da li će se i na koji način pojačati da ministarstvo se može ekipirati i svakako da vidimo hoćemo li dizati ovaj standard, dizati novčani iznos, hoće li se tu stvoriti možda nekakav, ne znam, mogućnost da se oni mogu osigurati kod osiguravateljskih društava za to, jer morate stvoriti jednu određenu masu da bi mogli osigurati taj dio, a da s druge strane ne bi ponovno ugrozili njihovo poslovanje jer vidimo da ih ima oko 513 aktivnih, i da ih ima 223 revizorska društva. Tako da sigurno da će biti puno posla i da je ovo samo jedan od prvih iskoraka, a onda će kasnije prilikom vjerojatno provedbe, jer sad Ministarstvo financija će više biti uključeno u samu tu provedbu, vidjet će da li će biti određenih problema u samoj provedbi pa možda kasnije i onda u tom kontekstu i dorađivati. Znači za sad nemamo nikakvih primjedbi vezano za ovaj tekst kako ovako izgleda, međutim ova pitanja koja sam tu otvorio svakako trebamo dati odgovore. Zahvaljujem. Hvala. Imamo pet replika, prva je replika poštovani zastupnik Ante Babić. Kolega Lalovac, pohvalili ste prijedlog ovog zakona iz jednostavnog razloga, kažete što ovih 513 aktivnih revizora odnosno 223 revizorska društva do sada zapravo vrši nadzor Hrvatska revizorska komora, sada će to vršiti Ministarstvo financija. I onda ste govorili o članku 61. prijedloga ovoga zakona, vezano za visinu kazni za revizorska društva. koliko sam pratio dobro, ukoliko sam pratio dobro ministra financija on je u svom izlaganju rekao da dosada po važećim zakonu nisu mogla biti kažnjavani revizori već revizorska društva, a da se prijedlogom ovog zakona sada kažnjavaju i revizori, a vi zapravo govorite sada je li ta visina kazne primjerena ili ne. o čemu se može zapravo govoriti.

Nema odgovora na repliku, pa idemo na drugu. Poštovani zastupnik Gordan Maras, izvolite. Jedna je od tih da je potreba i revizije i revizora da bude više transparentni i manje ovisni o subjektima revizije, odnosno vidimo da je intencija zakona da se i mijenjaju revizorska društva, pa onda vjerojatno ne bi imali situacije kao što imamo u Hrvatskoj, da nakon dugog niza godina neke tvrtke, najveće tvrtke u Hrvatskoj dovode u pitanje revizorska izvješća. A možda je bilo potrebno samo da u proteklom razdoblju usporedimo revizorska društva koja su radila revizije primjerice Agrokora i da vidimo kolike su bile dobiti tih društava po zaposlenom, pa da vidimo da tu nešto nije u redu. Ja se na žalost nisam bavio tim područjem, ali sada kad vidim pa to su nelogične stvari. Netko je to mogao uočiti, da se vidi da jedno revizorsko društvo odjednom promijenilo, šta je Agrokor promijenio svoje revizorsko društvo skoči prihod po zaposlenom pet puta u odnosu na prije, dobiti po zaposlenom enormna itd. Sa te strane apsolutno treba veću transparentnost, treba mijenjati društva. Ne smiju se po 10 godina vući ista društva kod najvećih tvrtki, jer se neminovno uspostavljaju neki odnosi koji nisu zdravi. I na žalost na ovakvim primjerima vidimo da se to moglo napraviti možda i ranije. Ono što također i mislim da je razlog, da je razlog zbog čega HDZ izbjegava raspravu o Agrokoru i povjerenstvo o Agrokoru upravo to da ne vidimo te neke povezanosti i da ljudi ne čuju informaciju. Sa te strane ukoliko i dalje HDZ bude na tome inzistirao bit će jasno da žele pospremiti stvari pod tepih i da ne žele da građani čuju šta se u biti u Agrokoru dešavalo. Poštovani kolega Grmoja, izvolite. Poštovani kolega Lalovac, vi ste rekli da u biti su najodgovorniji za izvješća revizori, da oni imaju najbolji uvid u stvari. Evo i kolega Maras je iznio neke od primjera. Znači treba postaviti i to pitanje i ne smije nam se dogoditi i zato je dobro da SDP odlučio inzistirati na Istražnom povjerenstvu o Agrokoru bez obzira na negodovanje nekih vaših zastupnika, ne znam iz kojih je to razloga, postoji li nekakva njihova povezanost sa tim koncernom i zbog čega oni nisu željeli iskoristiti taj alat koji imate u svojim rukama kako biste se izborili za istražno povjerenstvo koje podupiru svi zastupnici u ovom Saboru. Ne može biti odgovornost samo revizora, odgovornost postoji i kod čovjeka koji je ministar financija, koji je bio visoko pozicioniran u toj kompaniji i koji je morao znati što se tamo događa. Postoji odgovornost svih institucija koje su zakazale i mi ovdje putem istražnog povjerenstva nećemo utvrđivati kaznenu odgovornost. Time nek' se bave institucije, nego ćemo vidjeti koje su institucije sve učinile propuste. I drago mi je da je na kraju u SDP-u, znači ipak prošla ova struja koju je ja mislim predvodio kolega Maras jer su njega prozivali da je na čelu te bande koja ruši ustavni poredak. Drago mi je da je prošla ta inicijativa i nadam se da će HDZ konačno shvatiti da nam je to istražno povjerenstvo potrebno.

Znači, ovdje kada govorimo o temeljnim financijskim izvještajima govorim o bilanci, bilanci stanja koja nam pokazuje kakvo je financijsko stanje svake godine, na kraju godine 31.12. svake godine, stanje keša, stanje imovine. Da li je ta imovina realna, nije realna, da li je dobro amortizirana, koliko je stvarno stanje imovine. Govori nam stanje, račun dobiti i gubitka, govori nam izvještaj o novčanim tijekovima. Pazite kad imate tri temeljna financijska izvještaja, temeljna, znači nema ništa, to je temelj svega.

Pa pazite, Moodys tako stroga pravila ima. Mi u Ministarstvu financija vrlo znamo kad prolazimo, kako njihova pravila prolazite kada država treba dobiti rejting. To su strašna pravila. I sada dolazite, dobijate sva ta izvješća kroz, znači dobijate i vi na temelju tih izvještaja, znači cjelokupni sustav i kažete da, ja u to vjerujem. E sad gledajte, ako je takav oblik prevare to nije mogla znati samo jedna osoba u sustavu Agrokor ako je to bilo, ja ne mogu u to ulaziti jel' to bilo i tako da, onda možete postaviti šta ovi drugi mogu znat na temelju fer i istinitih izvještaja, na temelju kojega međunarodni investitori u Londonu kupuju taj dio. Njemačka banka je uložila, njihova Razvojna banka. Izvolite. Hvala predsjedniče Sabora.

Međutim, pitanje je i sami ste bili u dilemi da li je zakon, a svaki zakon bi trebao biti provediv ukoliko kao što vi kažete Ministarstvo financija kao kontrolno tijelo nema dovoljno kadrova, nema dovoljno novca da bi platila ljude da rade na kontroli revizorskih društava. Pa recimo otvoreno koliko ljudi treba, … [[Govornik se ne razumije.]] Ministarstvu financija da ih zaposli i adekvatno ih nagradimo da ima dovoljno mehanizama da možemo upravljati ovim procesima. Jer činjenica da je tu sustav zakazao upravo na spomenutom primjeru Agrokora jer sva su ta društva imala, nalaz revizije, imala financijske izvještaje i tek međunarodne institucije su upozorile da su neka od tih financijskih ili sva lažirana. I u čemu je onda problem da ojačamo financijski nadzor nad i poslovanjem revizorskih društava i nad poslovanjem tvrtke di su u vlasništvu RH, da bi zaštitili porezni novac poreznih obveznika koji uplaćuju da bi omogućili da sustav funkcionira.

Hvala lijepo. Poštovani kolega zastupniče, pa ono što sam ovdje uvodno i rekao, zapravo trebamo dati podršku da se kapaciteti Ministarstva financija osiguraju ljude koji će moći revidirati, odnosno, nadzirati revizorske kuće koji su specijalizirani, ono što sam rekao, samo za taj oblik posla, koji su vrlo dobro plaćeni samo za taj oblik posla, a znamo ako se sutra počinje u ministarstvu zapošljavati 10 ili 20 ljudi i ako im date nekakva primanja vidjeti ćete s druge strane, ponovno, evo ponovno se zapošljavaju tzv. nekakvi uhljebi. Znači mi ovdje moramo znati, ako krećemo u ovaj zakon, ako krećemo u tom smjeru da podržavamo svi ovaj zakon, ja se nadam da ćemo ga svi u tom dijelu i podržati, onda ne možemo sutra vas tražiti kada Ministarstvo financija bude zapošljavalo te ljude i davalo im dobre plaće, treba ih dobro platiti. A ako će, pazite, koju odgovornost na sebi imaju, da se onda ponovno s druge strane otvore određena pitanja zaposlenja, kadrovsko ekipiranje itd.

Izvolite. Kolega Lalovac, ako govorimo o reviziji i revizorima, ovaj zakon, znači to utvrđuje.

Nismo govorili o monetarnoj, bilo kakvoj utjecaju političkom, nego reviziju poslovanja. A baš je HNB, isključivi krivac, ja sam osobno digao kazenu prijavu, jer je na čelu vijeća za praćenje stabilnosti, vi ste ministar, pa to znate i vi ste bili u tome tijelu.

Pa znamo iz EU fondova, dok je bio gospodin, kad ste bili u Vladi, ko zna gdje su otišli ti novci iz EU fondova za poljoprivredu 2 milijarde kuna. Znači, apsolutno, postoji li smisao kad su neke institucije, koncerni zaštićeni od bilo kakve revizije i bilo kakve porezne inspekcije. Jer je činjenica da porezna inspekcija u Agrokoru, poglavito dubinska nije nikada ušla, a ogroman novac je korišten baš u Agrokor i kroz subvencije, poticaje i ko zna kroz sve šta. Prema tome, kakav je smisao bilo čega, kada imamo zaštićene institucije, koje rade šta god hoće, a osnovni su krivci i najveće gospodarske krize, to je ova kriza oko Agrokora koncerna, a i HNB koja je dozvolila, da se na ovaj način dovede financijsku nestabilnost cijela RH i monetarna politika je tu katastrofalna.

Poštovani kolega Bulj, pa vi znate da sam u prvom čitanju, kada je bilo prvo čitanje, čini mi se da sam ja u ime Kluba SDP-a i rekao sam javno da podržavam vaš prijedlog nadzora nad HNB, tada sam i obavljao razgovore sa vašim kolegom Božo Petrovom, gdje sam rekao da je to dobar smjer, bez obzira što su neki govorili, da je to suprotno nekakvim EU direktivama, pravilima itd., uvodili su, radili su, ne znam na šta su se sve, nešto nisu bili na šta se nisu bili pozivali. Budući da se ovdje tada nije radilo u nadzoru monetarnog sistema, nego nadzoru čisto tog njihovog poslovanja i kažem ne vidim nikakvog, ako Državna revizija je mogla revidirati predsjednicu RH, predsjednika Vlade, predsjednika Sabora, postavljam pitanje, zašto netko može biti ex teritorijalno vezan, a Hrvatski sabor mu je dao odobrenje da radi. Znači u tom kontekstu imati ćete svu moju podršku i dalje, jer to mislim da je bio u tom kontekstu, znači nažalost, kada se taj zakon kretalo sa nekakve druge stvari, da je to nekakav udar za monetarni sustav, lobiralo se i po Frankfurtu i drugima. Znači nitko nikoga ne želi u tom kontekstu, nije htio kazniti ili … [[Govornik se ne razumije.]] nego samo isto, ko što je jučer bio gospodin iz Državnog ureda za reviziju, vidite koliko je analizirao jučer, sva javna trgovačka društva, jedinica lokalne samouprave, itd., itd. samo da dođe, da utvrdi, da li je to sve prema pravilima.

Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre sa suradnicima. Pred nama je Zakon o reviziji, zapravo on je s njim se susrećemo već više od godinu dana. Trenutno imamo na snazi zakon iz 2005. godine koji je doduše mijenjan 2008. godine i usklađivan 2012. radi usklađenja sa Zakonom o općem upravnom postupku. Mi trenutno u Hrvatskoj imamo 223 trgovačka društva, negdje oko 500 aktivnih ovlaštenih revizora s godišnjim prihodom malo više od 500 milijuna kuna. Upravo oni su ti koji su se i najviše uključili u javno savjetovanje. Naime, čuli smo i od ministra da su bila dva javna savjetovanja sa zainteresiranom javnošću upravo sa ovim stručnim dijelom zainteresirane javnosti. Tu je bilo stvarno dosta primjedbi i većina njih je usvojena i ugrađena u ovaj novi Prijedlog Zakona o reviziji. Doduše ima nekih primjedbi koje nisu uvažene, a po meni o kojima bi možda ipak trebalo raspraviti, a radi se o visini te minimalne kazne za ovlaštene revizore ukoliko dođe do određenih nepravilnosti. Da li je to samo ta visina ili neki način dodatnog osiguranja jer vidimo da je naše tržište u Hrvatskoj i nije tako veliko odnosno ti ovlašteni revizori u RH imaju relativno usko tržište iako prema zakonu oni mogu naravno vršiti revizije i u drugim državama članicama EU, kao što i vanjska revizorska društva mogu vršiti kod nas revizije. Dosadašnjim zakonom veliku ulogu imala je Hrvatska revizorska komora i imali smo još javni nadzor revizije koji je bio povjeren Odboru za javni nadzor, upravo se tako i zvao, što se sada prijedlogom ovog zakona ukida odnosno promjena je nadležnosti Hrvatske revizorske komore. Prijedlogom zakona ovo prelazi u nadležnost Ministarstva financija. Osobno mislim da bi ono i trebalo biti najstručnije, najkompetentnije, ali provlači se pitanje da li je dovoljno ekipirano. Ja vjerujem da je i da ima dovoljno resursa, ali to će ministar sam procijeniti i vidjeti da li je to moguće sve obavljati jer su to dosta važne i značajne funkcije jer on sada preuzima da je to nadzorno tijelo koje će izdavati odobrenja, vršiti obrazovanje, osiguravati odnosno donositi standarde, osiguranje kvalitete, nadzor, istražne radnje te mjere i sankcije. Dobro je da imamo veću transparentnost i da se stvarno teći većoj transparentnosti, a mislim da to moramo jer moramo početi vjerovati u revizorska izvješća. Revizorska izvješća stvarno moraju biti napravljena kvalitetno, istinito i fer i revizori su ti koji to stvarno moraju i mogu odraditi najkvalitetnije. Sve ono što oni imaju pred sobom, to je bilanca račun dobiti i gubitka, novčani tijekovi on sve to ima i ima mogućnost uvida u svaki papir, inače radi se o stručnim ljudima koji sigurno moraju i znaju već na prvi pogled gdje bi se moglo eventualno nešto skrivati. I dobro je da smo skratili rok na sedam godina odnosno predlaže se da se moraju rotirati da i oni imaju određenu odgovornost, e pa deset godina će proši, pa neće pa iduća godina će biti bolja. Ne, revizori moraju biti ti kojima se mora vjerovati i u koje će povjerenje imati investitori kada uzmu to izvješće revidirano da znaju da je to, to što tu piše. I čuli smo mnogo još dodatnih elemenata i pohvala na ovaj zakon, vjerujem da se prvenstveno stručna javnost, a i svi ostali slažemo s time da nam je ovakav jedan cjeloviti zakon trebao, ali možda stvarno da ipak se malo još prodiskutira o tome što je to i što muči najviše, a to je ta visina kazne.

Na njezino izlaganje imamo jednu repliku. Izvolite gospodine Maras. Gospođo Makar, vi ste u svojoj raspravi se založili što je pohvalno i za transparentnost veću prilikom sastavljanja revizorskih izvješća. I vidite i sami u praksi da u proteklom razdoblju bilo je određenih revizija koje bude sumnje, koje su evo sada potvrđene i u pitanju Agrokora da nisu bile baš onakve kakve su trebale biti. I zanima me da li s obzirom da se Klub zastupnika HNS-a zalaže za tu transparentnost, da li ste za to da vidimo okvir tko je bio i šta je bilo politički problematično u proteklom razdoblju da revizorska izvješća kod Agrokora budu nekvalitetno sastavljena i da to u političkom kontekstu vidimo na istražnom povjerenstvu. Meni je jasno zašto se HDZ protivi istražnom povjerenstvu za Agrokor, zbog toga što žele sakriti od javnosti u potpunosti sve informacije, žele da se daleko od očiju javnosti odvija i sada ne transparentno neke stvari oko Agrokora pogotovo u kontekstu toga da je država preuzela sav rizik, a da ljudi koji u sada tamo odlučuju bez osobnog rizika u ime države, a kasnije tužbe koje će doći njih se to vjerojatno neće previše interesirati i neće ih baš biti previše briga. Ali vas i nas sve ovdje zastupnike u Hrvatskom saboru, koliko ja čujem, svi klubovi osim HDZ-a su za to, bi trebalo biti briga da naši građani dobiju raspravu i informaciju. Ne istraživanje, ne posao DORH-a, nego jedna politički okvir, kontekst, da se vidi da se takve stvari više u Hrvatskoj ne dešavaju zato me zanima da li će se i tu Klub zastupnika HNS-a ostaviti principijelno i tražiti transparentnost. Poštovani kolega Maras, ja u svojoj raspravi nigdje nisam spomenula istražno povjerenstvo. Ja sam u svojoj raspravi se osvrnula na to da upravo revizori trebaju raditi transparentno, da sve institucije trebaju raditi transparentno, ja vjerujem da naše institucije upravo to i rade. I sve što je tu navedeno u ovom zakonu, možda u manjoj mjeri bilo je i dosad.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa ja ću prije nego što pređem na ove tehničke promjene koje su ustvari vrlo bitne jer ministar je postavio i ministarstvo i Vlada jasan koncept u kojem smjeru želi dao ide razvoj revizorske djelatnosti, da tako kažem, u Hrvatskoj. Osvrnuo bi se na jednu tablicu koja odmah na prvoj stranici ovog materijala kojeg smo dobili, mislim da od tuda trebamo početi svoj analitički pristup kada govorimo o ovom zakonu. Dakle ovdje se kaže da mi od 971 ovlaštenog revizora, njih je 513 aktivno, od toga imamo 223 revizorska društva. s obzirom da je člankom 5. zakon propisano da revizorsko društvo mora imati najmanje jednog ovlaštenog revizora, onda je kad bi išli onako strogo, statistički prosječno računati, ispada da negdje 2, 2 i pol revizora imao ovlaštena društva, budimo svi iskreni prema sebi, prema drugima, koji znamo nešto malo o financijama. Dva čovjeka u jednoj firmi koja iole ima veći promet baš ne mogu napraviti puno i to nas upućuje na nešto drugo, da reviziju velikih kompanija u Hrvatskoj, može obaviti samo nekoliko revizorskih društava u RH i da nažalost kako je bilo i 2005. kad je donesen zakon o reviziji, naša najveća društva revidirana, što je kolega Lalovac govorio, eminentne revizorske kuće iz svijeta koje imaju itekakav ugled i kotiraju na burzama i mislim da nije dobro da se mi loptamo na ovakav način, zašto? Zato što bez obzira što smo mi ovdje kao saborski zastupnici možemo govoriti ali imamo i isto tako odgovornost za izgovorenu riječ jer te iste revizorske kuće su sa nekim svojim izvješćima podloga rejting agencijama kad one dolaze u Hrvatsku i kad temeljem razgovora sa svima a onda imate vrlo često priliku kad razgovaraju sa oporbenim političarima, onda se oni nabacuju kako u državi ne valja ovo i onda oni samo to lijepo, odrede da vam takav i takav rejting, a onda vi temeljem tog rejtinga svi mi, onog građana koji je ušao u bilo kakvo zaduženje, da najvećoj korporaciji plaćamo veće kamatne stope naprosto oni nam tako antrasiraju put, je mi novaca nemamo, znamo gdje se možemo zadužiti. I tu bi stao sa općenitom pričom, i krenuo bi na analizu ovog prijedloga zakona, ali samo u onom dijelu i onom segmentu što smatram u ime kluba da je bitno da ocijenimo u kojem smjeru idu izmjene i ono što je po meni najbitnije, najvažnije, a to je odlučnost ministra da nadzor i registra makne iz revizorske komore, oni tu vjerojatno … [[Govornik se ne razumije.]] informacija, dao prijedlog da se to sve odvija u Ministarstvu financija, mogao je to netko predložiti i HANFA-i ili nešto drugo, ali bitan je koncept. Dakle, koncept je da ovaj kompletan posao se odvija izvan gospodarske komore, nije logično da praktički netko osuđuju i prosuđuje o sebi, tim više što smo i kad pogledamo broj revizorskih društava i broj revizora, praktički imamo nekoliko jakih revizorskih kuća, ove sve drugo životare. S time da kad pogledate i ukupan promet tih revizorskih društava, onda ćete vidjeti da njihove djelatnosti ima daleko više nekih drugi stvari a ne obavljanja revizorskih izvješća. Dakle, to je definirano člankom 68. i daljnjim člancima koji idu, međutim onda ovdje moramo jasno ako svi podržavamo ovakav Zakon o reviziji, onda isto tako moramo dati jasnu podršku ministru kad bude planirao proračun za 2018. i 2019., da osigura adekvatna sredstva i adekvatan status svih ljudi koji će raditi taj posao jer taj posao ne mogu raditi ljudi koji nisu visokoobrazovani, koji mislim ne po školskoj spremi, nego po edukacijskoj i po iskustvu jer vi ako hoćete nekoga kontrolirati onda morate biti u najmanjoj razini onoga koga kontrolirate. A nama se nažalost danas događa da mnogi oni koji vode financijske dokumente kod neke tvrtke da daleko su više educirani od ljudi u poreznoj upravi jer naprosto sredstva i educiranost ljudi u poreznoj upravi je takvoj razini na kakvoj je. Dakle, to je jedna stvar o kojoj moramo voditi računa, a ne možemo samo kad govorimo o proračunu napadat smanjujte ovo, smanjujte ono, a onda istovremeno od ljudi očekujemo da naprave jedna savršen posao, vi ako takve ljude imate, onda će vam sutra doći bilo koja međunarodna revizorska kuća ne iz Hrvatske i uzet će takvog čovjeka, čovjek pozna teren, pozna prilike, pozna sve i sjajno vam može obaviti određene poslove i voditi poslove u Hrvatskoj, dobili ste školovanog čovjeka, a u njega niste uložili ništa. I to nažalost Ministarstvo financija ima najveći problem uz puno poštovanje prema svim ostalim ministarstvima, da najkvalitetnije kadrove i koji se i školuju, koji nauče posao u Ministarstvu financija odu od tuda. Dakle, ako hoćemo da ovaj zakon provedbeno funkcionira zato jesam krenuo sa izmjenom ovog članka 68. onda moramo osigurati temelje za to. Jer ako ne osiguramo temelje za to, to što smo mi donijeli takav zakon u konačnici nam ništa ne znači. Također propisani su, to je članak 11. propisani su stroži uvjeti pristupa revizorskom ispitu i kao što vidite do sad je bilo 3 godine, a sad je 5 godina radnog iskustva i od toga 3 godine uz mentorstvo ovlaštenog revizora. Dakle, to je naprosto da bi postali ovlašteni revizor, da bi dobili dozvolu za rad morate imati određeno iskustvo. Kao što sam rekao registre sve one koje je nabrojao ministar da ih ja ne ponavljam će se uvoditi u Ministarstvo financija. Međutim, ono što je vrlo bitno je ono što sam uspio pročitati, iščitati i u javnim raspravama i ovako nekim neformalnim raspravama a to su postroženi uvjeti za neovisnost. Dakle u ovom zakonu je propisano odredbe u svezi neovisnosti, profesionalnosti, etike, zabrane zapošljavanja kod ovlaštenog revizora kod revidiranog subjekta i priprema revizorske usluge i procjena prijetnji neovisnosti, unutarnjoj organizaciji revizorskih društava i organizacije revizorskih i drugih institucija. Dakle, ono što je također vrlo bitno, a to je revizorska tajna. Ona nije bila posebno propisana važećim zakonom. Međutim, ono se povezivalo do tad sa Zakonom o zaštiti tajnosti podataka. Međutim, kao što su i kolege koji su govorili prema meni govorili da praktički revizori koji vrše reviziju jednog subjekta od javnog interesa imaju praktični uvid u svu dokumentaciju i oni moraju imati taj kodeks revizorske tajne, da vrlo bitne podatke ne otkrivaju bilo kojem drugom subjektu koje može iskoristiti na žalost sutra protiv ovoga. Također članak 44. nerevizorske usluge. Dakle, važećim zakonom i člankom 11. obavljen je nerevizorskih usluga, usluga sa područja financija, računovodstva, poreznog i ostalog poslovnog savjetovanja, procjenjivanje vrijednosti poduzeća, imovine i obveza, te sudskog vještačenja isključuje mogućnost obavljanja usluga revizije u istoj pravnoj osobi za istu poslovnu godinu. Zabrana obavljanja usluga revizije odnosi se na sva povezana društva revidiranog subjekta kao i revizorskog društva, odnosno samostalnog revizora osim ako revizorsko društvo može dokazati da je poduzelo sve potrebne mjere za osiguranje neovisnosti. Ovim zakonom je također propisano da revizorsko društvo koje obavlja zakonsku reviziju subjekata od javnog interesa i svi članovi mreže kojoj revizorsko društvo pripada ne smiju pružati izravno ili neizravno revidiranom subjektu, odnosno njegovom matičnom društvu ili društvima pod njegovom kontrolom u državi članici bilo kakve nerevizorske usluge. I mislim da ova odredba članka 44. je možda najbitnija. I ona ako je se strogo držimo, ako je strogo primjenjujemo onemogućuje da onaj tko revidira poduzeće je istovremeno sudjelovao u i knjigovodstvenim procesima i slaganjima izvještaja i bilanci, nego naprosto on dolazi tu kao netko tko ne zna što se događalo temeljem dokumentacije piše svoje izvješće. I ono što je bitno, a ovdje nije spomenuto u revizorskim izvješćima je dobro i to revizorskim izvješćima i treba biti, da oni daju i svoje neovisno mišljenje o određenim poslovnim odlukama. Jer nekada poslovne odluke iza sebe izazivaju itekakav, implikaciju imaju i pozitivnu i negativnu na financijske rezultate. I zato netko tko sa strane promatra vrlo bitno je da naglasi, a možemo i spomenuti neke stvari koje nisu naglašene kod nekih procesa koji su u Hrvatskoj vrlo bitni. Ali po meni je to čak možda jedna od najbitnijih stvari, osobito kod velikih korporacija. Ono što, s čim se svi slažemo a to se regulira člankom 64. na dalje, a to je trajanje revizorskog angažmana. Nije dobro da netko bude neograničeno negdje, jer naprosto postane sastavni dio tog dijela i pitanje je koliko može realno ocijeni i procijeniti određene procese i događaje i koliko ih uopće može sagledati. I zato je dobro da jedan revizorski subjekt ne može biti više od 7 godina u jednom društvu. Mislim da je to na kraju krajeva i kolega Lalovac i ostali su to podržali u svojoj raspravi. I ono što je vrlo bitno, a to sam rekao na početku kad sam govorio o kontekstu ovih ljudi koje će u Ministarstvu financija činiti ovaj odjel, a to je obveza stručnog usavršavanja. Dakle u tri godine revizori bi morali imati najmanje 120 sati kumulativno kad se zbroji stručnog usavršavanja. Jer kad pogledate samo koliko financijskih zakona smo mi u jednom mandatu jednog Sabora promijenili, dali zbog ocjene i procjene Vlade da određene stvari treba promijeniti da li zbog promjene i primjene direktiva EU. E sad uzmite svi koji revidiraju, koji provode te zakone moraju se educirati, a isto tako i koji to revidiraju, dakle da bi to mogli kvalitetno napraviti moraju imati izobrazbu. Neki će to napraviti da bi bili konkurentni i da bi mogli kvalitetnije raditi posao, a neki to naprosto neće raditi. I ono što je vrlo bitno, člankom 58. je propisano jasan i detaljni sadržaj financijskog izvješća. I člankom 65., šest i sedam detaljno su propisani uvjeti neovisnosti revizijskog odbora, stručnosti struktura. I na kraju želim nešto reći i mislim da je to vrlo bitno. Kolega Lalovac se toga dotaknuo, a to je odgovornost za učinjeno revizorsko izvješće. Dakle, mi smo zakonom propisali tko mora dati neovlaštenom revizoru da mu revidira poslovanje, mi smo propisali. Dakle, mi smo na određen način i propisali da to trgovačko društvo ima i trošak u budućnosti. I revidiranje jedne velike kompanije nije posao koji se radi za par sto tisuća kuna, nego za nekoliko milijuna kuna. I logična stvar, ako to izvješće za one kompanije koje kotiraju na burzi, a neke naše kompanije kotiraju i na burzi u Londonu, ne samo na Zagrebačkoj burzi, ta izvješća idu i na burzu, logična je odgovornost onoga tko je sastavio to izvješće. Jer, to su ljudi koji definitivno, jedini mogu imati sve dokumente u rukama. Ne može to nikakav niti nadzorni odbor, niti skupština, naprosto ne može to napraviti. I zato, smatram da je ta odgovornost vrlo bitna. I uz svu tu odgovornost i svu tu stručnost, potkradu se neke stvari. Mi ovdje u ovom Visokom domu vrlo često volimo se nabacivati jedno prema drugima s blatom, jer je to u tom trenutku možda politički interesantno. Međutim, kolegice i kolege, ja ću vam samo reći u ovom Visokom domu je bilo nekoliko izvješća HANFA-e. I u tim izvještajima HANFA-e je spomenuta jedna anomalija, a to je nagli skok trgovine mjenicama u RH. Ja nisam vidio niti u mišljenju Vlade, a niti u saborskoj raspravi, da je netko postavio pitanje i reagirao.

I kolega Mariću, mislim da nećete imati problema sa ljudima za ovaj odjel, jer ovo istražno povjerenstvo, kad završi posao biti će toliko stručno, da će moći komotno raditi u Ministarstvu financija. Hvala lijepo, Klub HDZ-a će podržati Zakon o reviziji u prvom čitanju. Hvala gospodinu Šukeru. Na njegovo izlaganje imamo 5 replika. Izvolite gospodine Maras. Hvala lijepo gospodine Šuker. U vašem djelomično studioznom izlaganju, a djelomično malo šaljivom, ali nažalost s građanima se s takvim stvarima ne šali, pogotovo kada se radi o 50 milijardi duga, vi se možete šaliti koliko god želite, ali koji god revizor radio izvješća o Agrokoru, kazna od 800000 kuna ili ona koju zakon predviđa, nije dovoljna za štetu koju je počinio eventualnim nerastavljanjem izvješća na kvalitetan, transparentan, objektivan, neovisan način. Znači vi se ovdje možete šaliti sa povjerenstvom ili se ne možete šaliti, ali činjenica, da u našem ustavu istražnog povjerenstva postoje, da javnost ima pravo znati i ove vaša šale, naše građane neće zadovoljiti. To može samo pokazati samo zadovoljnost HDZ-a i ne uopće ne obaziranje na interes građana i javnosti. To se nikada u Hrvatskom saboru nije dešavalo i nemojte podcjenjivati svoje kolege zastupnike i nemojte podcjenjivati građane RH. Još jedna stvar, meni je jasno, ali ja sam siguran da će i građanima biti jasno zašto vi izbjegavate raspravu u Agrokoru, to vi najbolje znate, jedan od onih koji najbolje znate. Još jedna stvar koja mene brine, gdje ste vi na početku rekli, da onaj koji govori kritično o vlasti, utječe na cijenu kapitala i na taj način sugerirali nama iz oporbe da mi uope ne bi trebali kritizirati vlasti, jer zbog toga građani plaćaju veće kamate. Ja upravo suprotno mislim. Ja mislim da rad vaše Vlade poskupljuje kamate hrvatskih građana, kao što je to poskupljivao 2008. i 2009. godine, kada je cijena kapitala bila u Hrvatskoj najviša. Kolega Maras, za razliku od vas ja u životu uvijek raspravljam sa činjenicama. Vrlo interesantno da se niste dohvatili jednog vrlo bitnog segmenta, jednog vrlo bitnog segmenta, a to je izvješće HANFA-e. Dakle, tog se niste dotaknuli. Dakle, ja se uopće nisam šalio, ja sam to vrlo ozbiljno rekao, u kontekstu stručnosti, znanja i rasprave o određenim stvarima. Dakle, vi dobro znate, da je vama Klub HDZ-a rekao da sačekamo da privremena uprava i to radi istine, radi hrvatskih građana napravi svoje izvješće, da neovisni revizori završe svoje izvješće, da nakon toga, matični saborski odbori a to su prije svega saborski Odbor za gospodarstvo i financije, na sjednici na kojoj mogu sudjelovati svi saborski zastupnici, jer takav je naš poslovnik, raspravimo ta izvješća i da onda nakon tih izvješća se dogovorimo oko sudbine Istražnog povjerenstva. Dakle, to je bila ponuda, u 7 mjesecu na stolu vama i Klubu HDZ, Bože, Klubu SDP-a. Dakle, točno od riječi do riječi ono što sam vam rekao. I ne vidim što će se izgubiti u poslu koji će trajati nekoliko mjeseci, da sačekamo 2 ili 3 mjeseca, na kraju krajeva, to izvješće neovisno … [[Govornik se ne razumije.]] će biti sad gotovo. Isto kao i izvješće privremene, ove uprave. Prema tome ja ne vidim što je tu sporno. Saborski Odbor za financije i gospodarstvo će to raspraviti i onda ćemo nakon toga odlučiti da li, u kojem smjeru treba ići.

Ja malo previše poštujem onih 50000 u kojoj rade kooperanata Agrokora i zaposleno u Agrokor da bi se šalio na njihov račun.

Kolega Šuker je povredo članak 238. a i vi ste djelomično jer ga niste upozorili, znači on je uvrijedio kolegu zastupnika, rekavši meni da on raspravlja na temelju činjenica, što sugerira da ja ne raspravljam na temelju činjenica, što po meni ste trebali gospodine potpredsjedniče reagirati. A ja ću reći gospodinu Šukeru da ja raspravljam na temelju činjenica i da je ovo što je on rekao proći će dva, tri mjeseca. Pa od 7. mjeseca je prošlo tri mjeseca, vi i dalje ne želite i skrivate od hrvatske javnosti informacije o Agrokoru, ne želite raspravu u Hrvatskom saboru što je definirano ustavom. Istražna povjerenstva su u upisana u Ustav gospodine Šuker. Pa nije HDZ iznad Ustava. Hvala lijepo. Dobro, ovo je Parlament svatko ima pravo na svoj osebujan način izlaganja ili ne izlaganja, dakle Poslovnik nije povrijeđen. Vi sada tražite? kolega Maras iznosi neistine. Dakle nije se osvrnuo na činjenicu, a činjenica je da je Hrvatski sabor krajem 9. ili početkom 10. mjeseca mogao raspravljati o onome što su neovisni revizori i uprava našli u Agrokoru, daleko prije i daleko ranije nego što će to napraviti istražno povjerenstvo. Dakle HDZ-u je u interesu da se to raščisti i da se to raspravi. Ali zašto vi niste reagirali kada ste imali izvješće HANFA-e, zašto niste rekli kako to da jedanput promet mjenicama u Hrvatskoj skoči na 14 milijardi kuna? Pa za Hrvatsku je to stravično puno. Dakle ovako ni ovo nije povreda Poslovnika, ovo je bio jedan dijalog između gospodina Šukera i gospodina Marasa. E sada ćemo prekinuti s tim i krećemo na sljedeću repliku, a to je uvažena zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić. Kolega Šuker, rekli ste ovdje detaljno izanalizirali jednu činjenicu s kojom se slažem, a to je da mi često odnosno ne često nego u Hrvatskoj nemamo toliko dobre revizore i da su financijske djelatnosti razvijenih tvrtki puno bolji i u edukciji i u iskustvu od revizora. Ja se slažem s tim, vi ste to vrlo detaljno analizirali. Mene zanima da li to znači da je RH koja je dopuštala rast jednog giganta kao što je Agrokor, dakle radila je na njegovom razvoju, a paralelno s njegovim razvojem nije poticala, educirala, stvarala uvjete ili u krajnju ruku sama stvarala revizore koji su u stanju provoditi reviziju u jednom ovakvom gigantu. Pošto ste vi puno više od mene u politici pa ćete vjerojatno znati taj odgovor, da li je ova činjenica koju ste vi rekli da nemamo dovoljno dobre revizore jer ste rekli da bi barem trebali biti jednaki jedan drugome i po obrazovanju i po iskustvu da bi revizori mogli obavljati reviziju u jednom gigantu kao što je Agrokor, da li je činjenica koju ste vi rekli da nemamo dovoljno dobre revizije politički plan unazad 25 godina da se Agrokor razvije i napravi ovo što nam danas radi? Kolegice Lesandrić, vi ste nažalost krivo izokrenuli ono što sam ja rekao. Dakle vi morate znati kad kotirate na burzi, kada tražite zaduženje da potpisi revizora imaju određenu težinu, e pa upravo zbog toga svaka velika hrvatska kompanija traži da im revidirano izvješće potpiše netko tko je eminentan. Ja nisam rekao, Bože sačuvaj jer mi to ne pada na pamet da uvrijedim kolege koje rade u revizorskim društvima da Hrvatska nema revizorskih kuća. Ima itekako, ne nije istina, ne to ja nisam rekao.

potpisali. To je činjenica da ste vi to izglasali i da se tu nije štitio suvereni institut Hrvatske države, da ima pravo u svakoj svojoj instituciji u kojoj je Hrvatski sabor … [[Govornik se ne razumije.]] kada je jednoglasno u ovome Parlamentu, znači i SDP i HDZ su na taj način funkcionirali nije se zaštitio, znači taj suvereni dio da Hrvatski sabor, Hrvatska država ima pravo na svim institucijama isto pravo revizije, da revizori naprave svoj posao. Meni je žao što je sad i ministar izašao jer se radi o vrlo ozbiljnim stvarima.

Nismo mi to morali potpisati, jer onda je besmisao. Koji je smisao svih revizija ako smo zaštitili određene institucije koji su ključni krivac nestabilnosti u Hrvatskoj poglavito po pitanju Agrokora. 10 milijardi kuna se koristilo, znači Agrokor mjenica je pustio bez pokrića i to sam guverner kaže, on je to priznao nedavno. Ovdje se ne radi samo o bilo kojoj Vladi, nego o vladama koje su tada upravljale ovom državom. Znači, ugrozio se suverenitet RH, ugrozila se financijska stabilnost zato šta smo potpisali, ozbiljno smo to potpisali. Pa to je ravno veleizdaji! Potpisati nešto protiv ovoga Parlamenta. Zašto? To je činjenica. I to su nam pismo uputili čak iz tih institucija, da mi nemamo pravo izvršiti kao reviziju poslovanja u HNB-u. Pa šta su one svete krave? Svete krave, a najodgovorniji su, jer je predsjednik vijeća za stabilnosti, financijsku stabilnost baš guverner ujedano u njemu je i ministar financija, ali većinu imaju guverner, njegovi zamjenici, Vice guverner i osobno sam uz stručnjake, naravno, ne ja pisao, stručnjaci, napisao sam i kaznenu prijavu koju sam predao. Pa sad ne znam, da li je Državno odvjetništvo išta poduzelo po tome pitanju, što je hrvatsko društvo dovedeno u ovu situaciju. Alate imamo. Evo porez, zašto nikada nije ušao u porezna dubinska inspekcija ili nekakva inspekcija unutar Agrokora. Pa koji je smisao revizije, ako smo 5 milijardi kuna dali za poljoprivredu, za OPG, za mljekarsku proizvodnju, za povećanje stočnog fonda za proizvodnju mlijeka, ako se 64000 spali smo na 4600 proizvođača mlijeka, a 5 milijardi kuna je dato subvencija. A za 60000 smo izgubili u zadnjih 5, 6, 7 godina smo izgubili proizvođača mlijeka. Znači da subvencije koje su trebale ići iz EU fondova, potpore kada je bio ministar Jakovina, također otišli su baš tim koncernima, koji su radili male OPG-ove lažne ili kakve li već i koje su dobivale taj novac. I zato je Slavonija sad prazna, zato je sad Dalmacija prazna, to je zaleđe, Lika. Zato što nismo imali suvremenu politiku i zbog toga svi ovi alati koje je ministarstvo imalo od poreza do revizije nije korišteno, a ono što je revizija odradila, pitanje šta je radio Državno odvjetništvo i institucije koje su morale to rješavati i kao upozorenje, da su rješavale predmete kao pravosuđe, sigurno bi bilo upozorenje puno radnije, da se ne bi dogodilo da 50 milijardi kuna ima dug ima jedan koncern, koji cijeli hrvatski sustav drži za gušu i naravno, da u ovome trenutku, govoriti ozbiljno o reviziji, tj. o revizorima, o društvu revizorskim, vjerojatno ljudi rade svoj posao, ja neću ulaziti u to i državna revizija. Ali je činjenica, da alate koje je imala država, koje su imali ministri, Vlada nisu dobro koristili, a pravosuđe naravno nije odrađivalo svoj posao, tako da imamo dana faraonske institucije, institucije koje se ponašaju i iznad parlamenta i iznad Vlade i iznad predsjednice RH, to je HNB. Gdje je otišao bivši guverner Rohatinski i ništa on nije znao što je bilo u Agrokoru. Naravno, odakle ministar iz kojeg koncerna. Naravno, i ništa ne znaju, nego čak se izuzmu i sad moramo spašavati šta se da spasiti. I tko zna šta će biti. Ali, simptomatična je ta vaša izjava, rekli mi smo to potpisali kad smo ulazili u EU. Da, ali hrvatski narod kad je glasao za ulazak u EU, nije dobio točne činjenice, zbog čega nešto za, zbog čega, nije rasprava protiv, nego bilo je sijati će nam zvjezdice. Zbog toga nam sada odlaze mladi u Irsku, zbog potpisa koji ste stavili u ime naroda, a narod nije dao tu potporu niti je znao šta je u pregovorima potpisano. Nego je jednoglasno u ovome Parlamentu izglasano da se ulazi u EU, pa se mijenjao čak Zakon o referendumu, da ispod 50% ljudi pa je izašlo negdje oko 30% ljudi, pa je 15-tak samo bilo za EU i danas imamo ovo što imamo. Nije se vodila jedna suvremena politika, politika zajedno naravno sa EU, ako želimo ući i zato ulazak u EU, na ovaj način je bila smrtna presuda ljudima koji su bili tražili u biti pitanje, zbog čega ući u EU. Pa zbog čega mi smo sad ušli u EU, ne smijemo proglasiti gospodarski pojas.

Pa na svakom pitanju mi nemamo ni zera, dostojanstva i suvremene politike, baš zbog toga šta smo potpisali ono što nismo smjeli potpisati. I pitanje koliko će ministarstvo i cijeli sustav od kvalitetnih ljudi, vi ste rekli da nema, da ljude triba obrazovati, treba ulagati u ljude, da imaju materijalne potrebe svoje, da mogu ispuniti naravno da imaju tehniku vozila, sve što trebaju imati, da bi obavljali svoje polove, to ste jučer govorili. Naravno treba ulagati država. A koji je smisao ako ljudi odrade reviziju a država ništa ne poduzima? Znači od poljoprivrede do svih ostalih stvari znači, jednostavno uništeno je sve, jer alate Vlada i Sabor koji je degradiran bio trebao biti ključni u odlukama. Ja znam, kad smo mi predložili, evo gledam profesora Lovrinovića, kad smo mi predlagali, dok smo bili zajedno u Klubu, kad smo predlagali, da se bar ovaj dio revizije bude unutar, unutarnji revizije Hrvatske, poslovanje HNB, onda ste vi kao predsjednik Kluba, predali ste po meni, bolji predsjednik kluba od Bačića, evo malo šale. Ali, hoću vam kazati da ste se tada protivi tome. Mi smo morali napuštati sjednice na ovome mjestu, to je bilo u prethodnoj Vladi. Nitko ne smije biti iznad Parlamenta, jer narod bira nas. Zbog toga želim da ta alati koji ima ministarstvo i ostala tijela koriste, jer država plaća i revizore i revizije i ta država koja su samostalna, također plaćaju određene institucije, koncerne i javne ustanove i tvrtke, prema tome mislim da je ponižavajuće da jedna institucija u RH, ne smije ući revizija kao što je HNB. I postavljam vam pitanje, ministre, nije ovdje zamjeniče, zbog čega do sad a nikada nije revizija ušla unutarnje poslovanje HNB i onda je svaka druga revizija besmislena i žao mi je što je i ovdje ministar jer mu postavljam opet pitanje što se tiče Agrokora, zbog čega nikada porez na alat, koji nije ušla, Porezna inspekcija nije ušla u Agrokor, do sada nismo dobili odgovor jel jednostavno kada je ključni problem glavni čovjek financija gospodarski glavni čovjek financija ministar Marić se izuzme ili napusti ovu sabornicu. Izvolite. Hvala lijepa. Kolega Bulj, ja nikada nisam rekao da je potpisano da revizija ne može uć u HNB, ja sam samo rekao da je potpisano da izmjena Zakona o HNB-u se mora komunicirati sa Središnjom bankom u Bruxellesu, a to isključivo iz jednog razloga jer Hrvatska ide prema eurozoni. I ono što sam govorio prije dvije godine to ću vam reći i sada, sjetite se kluba kada je vaš predsjednik rekao da Vlada nije donesla nekakvu odluku pa kada sam mu ja dao papir da je Vlada donijela tu odluku pa veli možemo pogriješiti. Dakle kolega Bulj, dvije stvari treba napraviti, treba ministarstvo jer ono može komunicirati sa Središnjom bankom … ozbiljna država, predložiti izmjenu Zakona o HNB-u, isto tako u pripremi je izmjena Zakona o Državnoj reviziji i treba samo u članak 6. ugraditi da Državna revizija može izvršiti kontrolu reviziju poslovanja HNB-a u onom dijelu koji se ne dotiče monetarne politike. I to je sve što treba napraviti i sve će se riješiti, dakle ništa drugo ne treba napraviti. I ja sam to govorio i dok sam bio kak ste rekli tu ispred kluba HDZ-a, to govorim danas i to ću govoriti uvijek. I druga stvar, nije olako optužujete ljude da su veleizdajnici itd., pa ne možete vi ako želite bio dio nečega morate se ponašati po tim pravilima. Pa dajte mi recite u kojoj bi se danas gospodarskoj situaciji nalazila Hrvatska da nismo članica EU, da mnogi naši poduzetnici nisu mogli otić direktno i dogovoriti određene poslove. I pogledajte koji dio gospodarske grane, koji dio mikrodio u makroekonomskim pokazateljima najviše raste, raste industrijska proizvodnja i raste izvoz, a to je posljedica toga što naši vrijedni majstori ono što su proizveli mogu sad slobodno prodati u bilo kojoj članici EU. Izvolite. Kolega Šuker, točno ste rekli ono što smo potpisali sa Bruxellesom i kako je dogovoreno mi to moramo poštivati, ozbiljni smo ljudi. Ja smatram ono što je se potpisalo i način na koji se išlo u EU i sami tijek pregovora da je bio protiv interesa naroda jel tada se nije govorilo što je dobro da neko zastupa, što je loše nego jednoglasno je bilo da ulaskom u EU će biti sve za Hrvatsku o.k. Međutim, nisu takvi rezultati. Danas na policama isti proizvod koji je u Njemačkoj, Švedskoj u Hrvatskoj je puno nekvalitetnij i puno skuplji. I ono što je bilo uništavamo godinama, sada se još više uništilo u Hrvatskoj. Jedino što smo im postavili tržište njihovih roba i šta izvozimo svoju radnu najkvalitetniju radnu snagu šta odlazi u treće zemlje. Ništa mi apsolutno nismo zaštitili, ništa. Najbitnije je što odlaze cijele obitelji, najbolnije.

Znači koje su to koristi kada smo mi ušli u EU, kada ste ispregovarali i kada ste potpisali ima hrvatski narod na ovome području da imamo prazna ognjišta. Mi smo dio Europe i u Europi smo i ne trebamo se toga stiditi niti dokazivati da smo mi u Europi, ali ušli smo na način po meni u najmanju ruku sluganski i protiv interesa naroda, a jedina činjenica je rezultat koji danas imamo u RH, dvije trećine Hrvatske je prazno i 90% svega je uništeno, a napredak se baš neki ne vidi osim pojedinaca koji su cijelu državu i gospodarski sustav preuzeli u svoje ruke. Hvala lijepo. Kolega Bulj, evo pratio sam vaše izlaganje pa mi neke stvari nisu jasne. Vi ste do prije nekoliko mjeseci bili u koaliciji sa HDZ-om pa kolega Šuker iznosi maloprije informaciju koja je mene iznenadila da su oni ustvari htjeli promijeniti Zakon o HNB-u da uđe revizija. Vi sada maloprije kažete da to nije istina, pa mi recite tko ustvari tu govori istinu?

Zašto se hoće donositi zakoni kao što je ovaj da se sve može revidirati, a u ovom slučaju riječ je o jedinoj državnoj instituciji jer je vlasnik ako građani ne znaju koji sada prate, vlasnik HNB-a je Hrvatska država RH. Pa prema tome, treba donositi zakon koji se na sve druge odnosi, a ne na ono što je javni državni interes. Meni je potpuno jasno povratkom gospodina Šukera u Sabor kakvu je HDZ odlučio nastaviti ekonomsku politiku i ne reagiram više na ovakve komentare jer to naprosto je zastrašujuće. Razorili su dobar dio sustava zemlje. Ali da se fokusiram na pitanje vama, kako uopće u ovakvoj situaciji funkcionirati kada HDZ se i rukama i nogama bori da Državna revizija ne uđe u HNB? Što vi o tome mislite koji su razlozi da se oni tako grčevito bore da ne uđe Državna revizija? Kolega Lovrinović, kada je kolega Šuker bio predsjednik kluba, možda vi želite zaboraviti, vi ste bili zajedno sa mnom u klubu Most-a i zajedno smo ovdje napuštali sjednicu kada nije htio proći zakon, toga se sjećate kada je bilo glasanje napustili smo sjednicu bez obzira što se glasalo i što smo bili tada u suradnji zajedno sa HDZ-om i činjenica da je MOST tražio reviziju jer ste vi svjedok toga, to je bilo u mandatu kad je bio Karamarko i ja se zaista nadam pošto ste vi sad na vlasti, jer jedna vaš Promijenimo Hrvatsku, podražava Vladu, a drugi vaš potpredsjednik je tajnik u Ministarstvu pravosuđa, da ćete se vi izboriti da uđe revizija u HNB jer nitko ne smije biti zaštićen. Ja ću vam dati potporu od sebe maksimalnu kao što sam vam davao u vašim stavovima i prije kad smo bili zajedno u klubu i činjenica, a vi znate da je bila kočnica prije svega od predsjednika kluba gospodina Šukera koji je inzistirao da se ne glasa o zakonu, da revizija bude u HNB-u tj. napustili smo sjednicu ovdje na glasanje, toga se sjećate vrlo dobro. Zbog čega ne žele? Ja sam osobno, kolega Lovrinoviću digao kaznenu prijavu zbog ovih obveznicu 10 milijardi kuna, ja sam je osobno kopirao i dao, nadam se da ste je pročitali i vidjeli, stručnjaci su je radili, zbog toga što je to bio udar na financijsku stabilnost RH krivnjom prije svega Vijeća za financijsku stabilnost, na kojem je čelu guverner i njegovi zamjenici i ministar ali ima većinu guverner. Ja sam to napravio, sigurno da oni tu štite svoje poslove i makinacije ali sigurno je da nije u interesu građana RH šta revizija ne ulazi u HNB, i da vidi poslovanje, ne da se miješamo u monetarnu politiku, nego da bude HNB isto kao i sve ostale institucije… Slijedeća replika gospodin Maras. Izvolite. Gospodine Bulj, u vašoj raspravi je vidljivo a mislim da to sve više vide i građani RH, kome je u interesu biti transparentan a kome nije. Znači, vi ste u svojoj raspravi spomenuli i pitanje revizije u HNB-u, šta HDZ blokira, spomenuli ste i to da ljude u HDZ-u očito brine šta bi se moglo saznati u Agrokoru, povjerenstvom u Agrokoru, jednostavno ljudi moraju biti toga svjesni. Znači, postoje u ovoj zemlji ljudi koji još uvijek, nije sad pitanje samo uloga Hrvatskog sabora koji se tu u potpunosti degradira, nego je pitanje da li ljudi mogu imati povjerenje u svoje zastupnike, u hrvatsku državu, u institucije. Kada u ovoj sabornici čujemo rasprave pričekajmo da neki uredi, revizorske kuće završe, njima više vjerujemo nego zastupnicima u Hrvatskom saboru, raspravi u Hrvatskom saboru, i to vam je vrlo lijepi signal u kojem smjeru i na koji način se HDZ ponaša i šta želi napraviti od naše zemlje i koja je uopće uloga Hrvatskog sabora u našoj zemlji bez obzira šta je Ustav propisao.

Jer mi smo najveće tijelo, u ovom trenutku Sabor i nitko iznad njega ne smije biti, ni HNB niti bilo koji koncern ni bilo tko, a li je činjenica da centar odlučivanja moći do sada nije većinom slučaja bio u Parlamentu, a mi saborski zastupnici moramo štititi dignitet Sabora jer je ovo parlamentarna demokracija i nama je narod dao da se borimo za sve šta je Ustav propisao kao što ste rekli i povjerenstvo, i nema nikakvih problema da to povjerenstvo i ne znam zbog čega kočnice da se povjerenstvo osnuje i da se to utvrdi po Ustavu i po zakonu i po pravilima koji ovaj Visoki dom ima. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ova zemlja očajnički treba reforme, mi smo društvo koje bi se uskoro moglo urušiti samo u sebe, reforme nismo vidjeli i žao mi je što i lijeva i desna strana ove sabornice po pitanjima vanjske politike, NATO, EU-a, pitanjima recimo ZERP-a, isključivo gospodarskog pojasa, CETA-e, pitanjima političkog sustava kako se biraju zastupnici i druga tijela, pitanjima referenduma i zakona o njemu, pitanju financijskog sustava, pa evo banaka, često spominjanog HNB-a, HANFA-e, pravosudnog sustava i ustrojstva, organizacije državne uprave organizacije jedinica lokalne samouprave itd., misle isto ili u najbolje slučaju vrlo slično. Tu reformi nije i neće biti dok imaju utjecaj kakav imaju. Što se tiče referenduma za ulazak u EU cijeli taj proces pristupanja je vodio tko kolega? Ja ću vas podsjetiti. Upravo sadašnji premijer Plenković. Upravo je on bio glavni koji je vodio te procese u ono vrijeme. Što se tiče našeg utjecaja i u ovom slučaju sa Narodnom bankom on je vrlo mali. Sjećam se kad sam bio jedini ovdje u Saboru, pa više sam utjecaja imao ja ovdje među vas 150 nego Hrvatska tamo u EU i po broju zastupnika. Podsjetit ću samo što se tiče suvereniteta još ćemo se vratiti na tu temu u više prilika kad su američke kolonije slale u London zastupnika da govori za njih, rekli su mu nemojte slučajno postati član tamo Parlamenta, nemojte slučajno tražiti da kolonije imaju predstavnika u tom Parlamentu jer će nas tamo preglasati. Kao što kažem, ovo je Parlament ali moram reći da je inače tema Prijedlog zakona o reviziji. Izvolite odgovor na repliku. Kolega Sinčiću, iznad Hrvatskoga sabora nitko ne smije biti. To je tako po Ustavu, ovo je parlamentarna dokumentacija i činjenica je da je način evo kao što je kazao kolega Šuker, znači ulaska u EU, on kaže nema revizije, znači poslovanja u HNB jer smo mi tako potpisali sa EU, sa Bruxellesom.

Ovo je jedan suvereni dom koji treba biti, najtransparentnije ući u EU, a ne u godini kad triba bit referendum, kada se vodila kampanja iz ovoga Parlamenta jednoglasno o ulasku u EU ne govorit činjenice što mi dobivamo, što gubimo ulaskom u EU, a ne sjat će nam zvjezdice, imat ćemo zlato, popločane podove, bit će.

To mrtve kosti koje su za ovu Domovinu pale, to se nije smilo dozvoliti. I ta riječ, mi smo to potpisali, HNB je zaštićena ko lički medvjed, e ne može to ostat. I onda ukinimo ovaj Parlament i priznajmo narodu da smo kapitulirali. A nitko nije nikome dao ovlast da se kapitulira i da bilo šta pred činovnicima europskim potpisiva.

Zadnji se za pojedinačnu raspravu prijavio gospodin Gordan Maras. Hvala lijepa gospodine Hajdaš Dončić. Kada govorimo o Zakonu o reviziji i svemu ovome što je obuhvaćeno sa time, apsolutno se slažem da treba donesti novi zakon i da su ove neke izmjene dobre i potrebne Republici Hrvatskoj ne samo zato što prenose određene stvari koje su usvojene i u drugim zemljama EU i iskustva koja su potrebna i Hrvatskoj vezano i uz transparentnost i uz jačanje javnog nadzora i uz neovisnost revizora i svega onoga što oni rade. Jer vidimo koliko je u biti problema nekada vezano uz taj posao i javnu ovlast koju su dobili revizori i vidimo koliko je i u razvijenim ekonomijama svijeta problema vezano uz to, odnosno koliko revizorske kuće u nekim drugim zemljama nekada budu uzrok i velikih kriza koje su se možda mogle predvidjeti. Ono šta meni smeta u cijeloj ovoj priči, ja ću reći još jednom podržat ću zakon. Ali smetaju me motivi. Znači, mi smo konstantno kada predlažemo zakone vezani uz to što je to negdje usvojeno u Europskoj komisiji ili dano europskim direktivama i u biti na poticaj predlažemo i usvajamo određene stvari. Ali kada se radi o transparentnosti u Hrvatskoj, kada se radi o stvarima koje bi mogli sami riješiti to se nikada ne dešava. To se nikada ne dešava, odnosno skrivamo stvari od javnosti, skrivamo probleme. Ne želimo raspravljati na javnoj sceni pred hrvatskim građanima, ne želimo im dati informaciju. I mnoge stvari koje se dešavaju u Hrvatskoj i nepravde koje su se desile ovdje su upravo razlog takvog ponašanja. Zastrašujuće je da smo mi ove godine imali ovakvu ekonomsku krizu koja je dijelom a možda ne dijelom, nego i pretežito uzrokovana i nekvalitetnim revizorskim radom, gdje informacije nisu bile usvojene i obrađene na najbolji mogući način. I onda je bilo moguće da godinama se ljudi čude, pa čak evo vidimo i ministar govori da on nije bio svjestan iako je radio u Agrokoru na temelju izvješća koja je dobivao od revizorske kuće koji su razmjeri problema. Zamislite tu informaciju? Jedan čovjek koji je educiran, koji je zadužen za prodaju obveznica u Agrokoru na temelju izvješća koje su revizori sastavljali, kojemu je bila podloga za prodaju tih dionica, odnosno tih obveznica na tržištima kapitala kaže da nije, znači dobijao objektivnu informaciju, odnosno nije bio upoznat sa situacijom koja se dešavala u Agrokoru. Znači mi u toj situaciji umjesto da pokušamo sve okolnosti oko toga, političke, formalne, neformalne rasvijetliti. Mi smo se doveli do situaciju, odnosno, ne mi nego je HDZ doveo Hrvatsku u situaciju da oko Agrokora baca veo tajni i da želi da sve ostaje skriveno, bez informacija i da se neke stvari očito pometu pod tepih. I zato se ja pitam, da li je motivacija u biti ovdje predlagača Vlade i HDZ-a ta da da potpunu informaciju, da osnaži ovu struku ili je to samo pritisak EU, da se neke stvari promjene. Jer kada bi to bilo interes HDZ-a, transparentnost, dostupnost informacija, javna rasprava, onda ne bi bilo razloga, zašto se HDZ protivi povjerenstva saborskom za Agrokor. Ne, ne, onda bi HDZ prvi bio koji bi predlagao, kao što je to radio i u početku u i u raspravi, ta odluka se odjednom promijenila, na početku rasprave o povjerenstvu HDZ je bio za povjerenstvo. Ali, što se dogodilo preko noći? Da li su se sjeli ministar Marić, ministrica Dalić, premjer Plenković i zaključili da žele pospremiti informacije pod tepih i netransparentno odraditi ovaj dio posla koji u ovom trenutku radi u samom koncernu privremena uprava. Građani se opravdano pitaju, zbog čega gospodin Šuker skriva informacije od njih. Zbog čega bilo koji drugi zastupnik u ovom Hrvatskom saboru, želi sakriti informacije od hrvatskih građana. I onda mi sve možemo baciti na pošalice i šale, kao što slušamo ovdje od predstavnika Kluba zastupnika HDZ, Šukera, da su to sve stručni ljudi, bi bili u povjerenstvu, da oni sve kuže i kasnije mogu otići u Ministarstvo financija raditi itd. I mi bi se možda ovdje i nasmijali, ali to nije smiješno. To nije smiješno. Da propitujemo, u Ustavu piše potreba javnog informiranja, javne rasprave s istražnim povjerenstvom. Pa nije valjda netko u HDZ-u sebi dozvolio da ocjenjuje stručnost, kao kriterij javne rasprave. Znači ukoliko ovdje nemamo vrhunske revizore u Saboru, ne bi ni u jednoj temi vezano uz reviziji trebali po gospodinu Šukeru raspravljati. Ukoliko nemamo stručnjake iz područja zdravstva, valjda nije trebalo onda ni usvojiti prijedlog istražnog povjerenstva o Imunološkom zavodu, ali smo ga usvojili. Zašto nijedno povjerenstvo u RH, do sada istražno nije bio problem usvojiti u Saboru, ali Agrokor je problem? Pitaju se naši građani. Što se to promijenili u HDZ-u da do sada nije bio problem istražnog povjerenstva ni oko INA-e, ni oko Viktora Lenaca, niti oko Imunološkog zavoda, oko 100 drugih tema, ali oko Agrokora je. Da li je razlog, što je ova Vlada pupčanom vrpcom vezana za Agrokor? Kao što je to vezan ministar koji je radio i bio dio vodstva Agrokora, da li je to razlog? Da li je razlog ono što se sada dešava o Agrokoru, a koje pune novinske stupce, portale, vezano uz daljnju prodaju, ne privatizaciju, prodaju kompanija. Jer država je preuzela sav rizik na sebe. Lijepo je sada biti ministrica Dalić ili gospodin Ramljak koji odlučuje kako će opteretiti Jamnicu, druge tvrtke, Zvijezdu, Ledo, kome će ih prodati, a garantira tko? Hrvatska država. Oni će svoj posao koji im zakon omogućio odraditi i reći mi smo najbolje napravili šta možemo, a sutra tužbe, da li banaka, bivšeg vlasnika itd. sve padaju na leđa hrvatskih poreznih obveznika, izuzetan posao. Zbilja treba čestitati HDZ-u kako je prebacio sve na Hrvatsku, a omogućio ljudima koji su sad tamo, da rade i da utječu na stotine i na milijarde i na desetke milijardi kuna. Da li to smeta HDZ-u kada govorimo o reviziji i pitanjima koje bi se mogla ovdje ustanoviti. Pazite šta njima smeta, njima smeta čak i to da se osnuje povjerenstvo gdje bi oni imali većinu. Znači ne može to povjerenstvo zaključke donesti bez HDZ-a. Smeta im bilo kakva rasprava. Žele staviti, pomesti stvari pod tepih i izvući se na Cvitana i na DORH. Kao da povjerenstvo ima isključivo ili bilo kakvu osnovu raditi istražne radnje, pa nije to pitanje povjerenstva. Pitanje povjerenstva je i politički kontekst. Pitanje povjerenstva je povezanost nekih ljudi. Svašta, imamo neko iskustvo u tome i znam šta smo radili oko INA-e i koji su rezultati postignuti oko INA-e. I ne treba se nitko bojati. Ja se ne bojim. Zašto bi se bilo tko iz HDZ-a onda bojao? Pitanja bilo kojeg vezano uz povjerenstvo. Ako naravno, nije intencija ovo što sam rekao, a to je da se sakriju stvari. Da se pometu pod tepih, mole valjda Boga u HDZ-u da Cvitan otvori neku istragu oko nekog problema koji je vezan uz Agrokor, pa da kažu evo vidite, sad se ne može. Pa jeste pročitali uopće zahtjev, zahtjev je toliko širok da nema šanse da bilo koja istraga, konkretno DORH-a ne omogući barem jedan dio rasprave i rada povjerenstva. Znači ne može DORH, šta god to napravio, dovesti do toga da te potrebne nema, šta god. Koliko god ljudi tamo procesuirao, ne može se pokriti cijeli zahtjev za istražnim povjerenstvom. I nećete se sakriti od ovoga. Svaki dan tu treba to govoriti.

Izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Maras, ja bi vas htio nešto pitati pošto ste vjerojatno i vi bili, a jeste bili, prije pet godina u Vladi u SDP-u, da li ste vi tada bili dalekovidni i vidjeli, vaša stranka, da Agrokor ide u krivi smjer? Pa svaki normalan građanin pa i ja kao privrednik sam vidio kada Agrokor diže kredite od ruskih banaka, kada mu europske banke ne daju kredite, svako je mogao vidjeti da ta firma ide u krivi smjer. Tada ste šutjeli. Da li ste vi volili danas kada ga pokušava ova Vlada spasiti da je Agrokor otišao u stečaj? Znamo da je stečaj blokada firme, otpuštanja radnika, čitavi kaos se napravi. I šta se onda dešava? Onda grabi ko kog stigne i gdje ko šta uzme. Međutim, ja smatram kao privrednik da je ova Vlada napravila jedan pravi potez, pokušava spasiti Agrokor koliko se može. Nadam se da će se to uspjeti, nadam se da će i ova Vlada održati da ne proda Agrokor za bilo šta i da ne dozvoli da bilo tko dođe i zavlada čitavim sustavom. Mi moramo svi skupiti, a posebno stranke koje vode politiku ovih 25 godina krivnju za sve što se dešava u Hrvatskoj. Vi niste oprani od te krivnje koji ste se bavili politikom, niste oprani gospodo. Vi ste sukrivci ovoga što se danas dešava u Hrvatskoj državi i svih problema u Hrvatskoj državi. Ova Vlada koja je danas na čelu sa Plenkovićem sigurno nije kriva, bar govorim o premijeru koji je došao i pokušava riješiti taj problem. najlakše je govoriti iz klupa kad ja nisam u stranci vi ste krivi. Gospodine Mišić, ja nisam vidovit znači ja se tako ne ponašam u svojem političkom radu i ne mogu se baviti svim stvarima niti sam sa svime detaljno upoznat, ali ono šta vi meni branite, a vidjet ćemo to jer ja sam siguran da vi podržavate transparentnost, vidjet ćemo kada dođe glasanje o istražnom povjerenstvu da li je vama u interesu da se sazna, a je.

A kada bude došla većina kako HDZ odluči, vidjet ćemo šta ćete stisnut. Evo neka to ljudi na osnovu toga procijene, a ja ću vas na to kako ste glasali ili hvaliti ili kritizirati naredni period jer ćete pokazati kao dio vladajuće većine da vam nije u interesu kao HDZ-u da sakrijete neke stvari nego da naši građani vide. Pa ako je krivac i Gordan Maras neka to vide, ja s tim nemam problema. Zbog čega gospodin Šuker ima s time problema, zbog čega ili gospodin, da sada ne navodim sad pardon, Ivane nisam sad slučajno kada si mi najviše ti u kadru ovak baš gledam tamo. … [[Upadica se ne razumije.]] ne, ne to gledam prema tamo, najviše kadra zauzimaš i to je tak.

Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Maras javio sam se za repliku bez obzira što vi nakon moje replike možete odgovoriti što hoćete. A javio sam se za repliku zbog činjenice koju mogu potvrditi kolege iz vašeg kluba, ja se iskreno nadam da neće nekome reći da ga gleda u oči i laže. Dakle vaš uvjet za imenovanje ustavnih sudaca je da ide paralelno istražno povjerenstvo, prijedlog HDZ-a je bio o.k. ajmo sačekat izvješće privremene uprave i revizorsko izvješće, raspravit ga na Odboru za gospodarstvo i za financije i nakon toga ćemo donesti konačnu odluku, dakle to je bio politički prijedlog HDZ-a. I nije pošteno ni korektno da vi cijelo vrijeme imputirate da je neko protiv nečega. Dakle vi ste kao što ste vi dali ali vaša je ponuda ucjenjivačka, mi smo dali političku ponudu. Ništa se tu značajno promijenit neće. Druga stvar, dakle ne podijeljeno mišljenje stručne javnosti u RH je da je zakon lex Agrokor spriječio krčmenje zdravih poduzeća u Agrokoru. Ne možete mi reći, niste vi baš toliko itekako kužite neke stvari da nagli pad dionica najvrjednijih tvrtki u Agrokoru je vodio k tome da se to raskrčmi. Zakon o lex Agrokoru je to spriječio. Ova dva izvješća će ne samo Vladi nego kompletnoj hrvatskoj javnosti ponuditi odgovor na neka pitanja i to je ono o čemu nas dvojica možemo raspravljati. Sve izvan tog konteksta je naprosto politička izmišljotina. I kada govorite o smijehu, kolega Maras vi ste cijelo vrijeme govorili i podrugljivo se smijali. Zbog čega i koga, ne znam. I još nešto, ni u jednom trenutku niste spomenuli izvješća HANFA-e, a ona se odnose za nekakav period da niko iz HDZ-a nije bio u mogućnosti donositi odluke, dapače. Odgovor na repliku gospodin Maras. Izvolite. Gospodine Šuker, ponuda HDZ-a je bila ajmo vidjet pa ćemo odlučiti, to znači da ne znate da li ste za to da se vodi javna rasprava ili ne. pa o čemu mi raspravljamo? Nemojte molim vas. Kakve veze ima izvješće revizora kojeg je angažirao gospodin Ramljak i … zašto povjerenstvo saborsko ne bi moglo dobiti to izvješće kao što će dobiti hrvatska javnost, Vlada ili bilo tko drugi, pa kakve to veze ima jedno sa drugim? i ne znate koji je kontekst, pa neće kontekst tog izvješća revizora obuhvatiti sve ono šta smo zahtjevom za povjerenstvo obuhvatili mi. Nemojte, budite pošteni, budite pošteni i recite hrvatskoj javnosti zbog čega ste protiv povjerenstva. Znači vi ste u samoj raspravi govorili da ste na početku, da nemate ništa protiv, ali cijelo vrijeme odugovlačite, skrivate, ne dopuštate javnu raspravu o Agrokoru u Hrvatskom saboru, to je problem. To ljudi moraju čuti. Pa ustavna je kategorija istražno povjerenstvo. Pa mi smo ovdje zbog toga u Hrvatskom saboru, da govorimo o temama od javnog interesa. Pa ne možete to spriječiti, vi gušite parlamentarizam u Hrvatskoj, gušite parlamentarizam, ne želite da se javne teme raspravljaju u Hrvatskom saboru, zbog određenih interesa. Ja u ovom trenutku ne mogu reći točno koji, ali zbog određenih interesa.

Gospodin Šuker, povreda Poslovnika Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, smatram da s obzirom na odredbe članka 238. stavak 5. ste morali opomenut gospodina Marasa. Čovjek kad nema snage niti retoričke mogućnosti odgovoriti na konkretne činjenice koje su ovdje rečene, onda vrijeđa i to je nešto što je naprosto nedopustivo i ja se nikada u ovih 17 godina nisam spustio ispod neke razine koja Visoki dom zaslužuje ali isto tako od nekih ljudi kad im postavite konkretna pitanja, a to su pitanja izvješća HANFA-e, i to je pitanja ponuda klubu HDZ-a, nema konkretnih odgovora, a da je to tako, najbolje se pokazuje situacija u klubu SDP-a. Hvala lijepo gospodinu Šukeru. Dakle, iskreno, ovo je bila neka možda stilska figura gospodina Marasa, vjerojatno ću citirati ono „budite pošteni“, ali to je vjerojatno izvučeni iz konteksta a i vi i gospodin Maras ste dakle temperamentniji, pa neću dozvoliti povredu Poslovnika, nego ću dati riječ gospodinu Anđelku Stričaku kao zadnju repliku. Izvolite. Kolega Maras, evo stječe se dojam da ste još i danas pod utjecajem jučerašnje rasprave svog stranačkog šefa Bernardića. A vezano na jučerašnju raspravu o izvješću Državne revizije o radu trgovačkih društava, učinkovitosti nadzornih odbora i ostalim izvješćima. Naime, vaš stranački šef, predsjednik SDP-a jučer za razdoblje od 2013. do 2015. je bilo izvješće kada su mahom Vladu vodili ministri iz reda SDP-a, predsjednici uprava odnosno direktori redom SDP-ovci, nadzorni odbori popunjeni SDP-ovcima, znači Bernardić veli ne može se narod farbati i bacati prašina u oči sa nekakvim preporukama koje ste vi ovdje napisali, koje su možda i dobre ali skreću pažnju s pravog problema, kakva se korupcija i kriminal događa u pozadini. S obzirom da ste vi bili dio te Vlade, znači ministar u Milanovićevoj Vladi, možda ste upoznati na koji to kriminal i korupciju je jučer upućivao predsjednik SDP-a, gospodin Bernardić a odnosni se na SDP-u Vladu i SDP-ovce? Gospodin Stričak, sjajno ste ovo stvarno čovjek se evo, kao ste uhvatili u raskoraku Bernardića, ne. Svaka čast. Zbilja je to nevjerojatno kako ste to uspjeli napraviti, ali ja ću vam reći jednu stvar. Znači, čovjek ne živi od jednog perioda do drugog, 2015., dvije godine iza nas. dvije godine je HDZ, odnosno skoro dvije godine je HDZ na vlasti, vidimo šta se dešava, vidimo kako javne tvrtke funkcioniraju, vidimo da je još uvijek jako puno i direktora HNS-a na svojim mjestima, znači život ide dalje. Ali ono što je bitno, bitno da Državna revizija obavi posao kvalitetno, ne samo za 2013., 2015. nego 2016., 2017. i svaku godinu poslije toga. I mi ćemo se u SDP-u zalagati za transparentnost i snažnu kontrolu javnih tvrtki i javnih poduzeća i ministarstva isto kao što ćemo se zalagati za razliku od vas da hrvatski građani imaju pravo sve znati, da ništa šta zna gospodin Plenković ili gospodin Šuker ili gospodin Stričak ovdje u Hrvatskom saboru, ne bude nedostupno i bilo kojem građaninu naše zemlje kroz raspravu ovdje. To je razlika između SDP-a i HDZ-a, vi stvari podmetate pod tepih, želite zaštititi interesne krugove koji se sad vrzmaju oko Agrokora, razno razni interesi se ovdje vrzmaju, ništa se ne će nikakvom raspravom na Odboru za financije i gospodarstvo Hrvatskog sabora riješiti. Valjda gospodin Šuker i vi imate više povjerenja u mene kao zastupnika nego u neku plaćenu revizorsku kuću koja radi izvještaj za Agrokor odnosno za onog tko je to naručio i platio. Time smo zaključili pojedinačne rasprave, replike na pojedinačne rasprave i sve slično što ide uz to i prije zaključenja rasprave, dakle za završnu riječ, javio se ministar financija gospodin Marić. Izvolite. Evo smatram da je i red da se na kraju rasprave u okviru prvog čitanja, naravno zahvalim na raspravi, poglavito onaj prvi dio rasprave i u okviru klubova, mislim da je bila konstruktivna i dobra rasprava. Ukazali ste i drago mi je naravno bilo čuti da, bez naravno impliciranja, kako ćete se konačnici odrediti u zakonu, ali da podržavate ovakav jedan zakon, da je dobar, da je sigurno iskorak prema naprijed. Jedna od stvari koju ste ukazali to je vjerujte i nama bio jedan od predmeta, možda i najdulje rasprave koju smo interno imali, a to je upravo bilo vezano za to nadzorno tijelo. I sigurno pred Ministarstvom financija stoji ja bih rekao veliki izazov. S jedne strane naravno imamo i dobre ljude, a postoje određeni kriteriji i uvjeti koje smo sami propisali, a s druge strane svjesni smo duboko koja su zapravo brojna ograničenja u sustavu državne uprave u smislu zapošljavanja, nagrađivanja i općenito stimuliranja najboljih ljudi. Ali taj smo izazov spremni preuzeti. Ja ću samo reći da je inače iskustva drugih zemalja, ja sam u uvodnom dijelu i rekao da u nekim zemljama to je u okviru Ministarstva financija, nekim recimo u jednom i drugom ministarstvu, Ministarstvu gospodarstva. Postojali su i nekakvi drugi primjeri zasebne agencije, ali smatrali smo da obzirom na situaciju sa brojnim agencijama koje smo u tijeku našeg predpristupnog i pristupnog procesa zapravo osnivali i ja bih rekao čak jednim dijelom i inflacija tih agencija, da zaista probamo biti maksimalno racionalni, efikasni i da to jedinstveno tijelo evo bude u Ministarstvu financija. Naravno i sve ostale komentare mi ćemo vrlo brzo kroz vladinu proceduru proći i ja bih rekao vidimo se brzo u okviru drugog čitanja na istoj temi. Hvala lijepo gospodinu Mariću. Na njegovu završnu riječ imamo jednu repliku. Gospodin Maras, izvolite. Hvala lijepa. Meni je drago što se ovaj zakon donosi, odnosno što ćemo imati bolji i kvalitetniji Zakon o reviziji, a vas osobno bih zamolio da utječete koliko možete na ministricu Dalić i premijera Plenkovića da dozvole Istražno povjerenstvo o Agrokoru. Mislim da će to pomoći i vama osobno u radu budućem kako bi otklonili određene sumnje koje su sada u javnosti prisutne. Znači, ako budete bili u prilici, a vjerujem da ćete biti, razgovarajte da ministrom i ministricom Dalić i sa premijerom Plenkovićem i na neki način pokušate ih uvjeriti da hrvatska javnost ima pravo znati sve što se oko Agrokora dešava. Odgovor na repliku, ministar Marić. Rekao je ne. Dakle, time i zaključujemo raspravu, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Amandmane su podnijeli zastupnik Goran Aleksić i Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodati neko dodatno obrazloženje? Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene i poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Danas evo druga točka ili pred nama se nalazi i Konačni prijedlog zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju. Podsjetit ću na četvrtoj sjednici Hrvatskog sabora održanoj 30. lipnja donesen je zaključak kojim se prihvaća Prijedlog zakona o stambenom, potrošačkom kreditiranju. Hrvatski sabor je naravno predlagatelju uputio primjedbe, prijedloge i mišljenja radi pripreme konačnog prijedloga zakona koji su razmotreni i tekst prijedloga zakona je dorađen. Ja bih ovdje u uvodnom dijelu apostrofirao ili možda ponovio neke od stvari u sažetom obliku što sam govorio i o čemu smo najviše i razgovarali u okviru tog prvog čitanja. Dakle, koje su to najvažnije novosti samog prijedloga zakona, odnosno sada konačnog prijedloga zakona. S jedne strane to je povećanje informiranosti potrošača i općenito mogu reći da kompletno od direktive do sada naravno implementacije u naše zakonodavstvo veliki naglasak je zaista stavljen na segmentu informiranosti i općenito zaštite potrošača. Ovim zakonom se uvodi europski standardizirani informativni obrazac na razini EU koji će sadržavati sve relevantne informacije o vjerovniku, kreditnom posredniku, glavnim obilježjima kredita, kamatnoj stopi, prijevremenoj otplati i slično, a temeljem kojeg će potrošačima biti lakše uspoređivati ponude o kreditu. Kada kreditna institucija dostavi obvezujuću ponudu dužna je potrošaču ostaviti rok od najmanje 15 dana za donošenje informirane odluke unutar kojih je ponuda obvezujuća za kreditnu instituciju. Potrošaču se daje pravo da u roku od 14 dana nakon sklapanja ugovora odustane od ugovora bez navođenja razloga i to bez naknade. Također, vrlo smo jasno definirali sam izračun efektivne kamatne stope. Dakle, izračun je ujednačen na razini EU pri čemu je određena i matematička formula koja će se koristiti na početku i za vrijeme trajanja kredita. Nešto malo kasnije ću reći što smo od prvog čitanja do danas također kao sugestije prihvatili, pa smo vrlo detaljno oko EKS-a odnosno efektivne kamatne stope bude postupalo. Zabranjeno je uvođenje novih naknada tijekom trajanja kredita i neopravdano povećanje naknada koje su postojale u trenutku sklapanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu. Naravno te neke od tih zabrana su već i u postojećim zakonskim propisima. Propisano je da kreditna institucija dužna je obavijestiti potrošača svaki puta kada se vrijednost ukupnog nepodmirenog iznosa koji je potrošač dužan platiti ili redovitih obroka, odnosno anuiteta promijeni za više od 20% radi promjene tečaja. Kreditna institucija je dužna jednom tijekom trajanja ugovornog odnosa na zahtjev potrošača u bilo kojem trenutku tijekom trajanja ugovornog odnosa omogućiti konverziju kredita iz valute u kojoj je kredit nominiran ili za koju je vezan u alternativnu valutu i to bezuvjetno. Kreditna institucija ne smije potrošaču zaračunati naknadu za ovu spomenutu konverziju. Uvjeti konverzije, ugovor obuhvaćaju najmanje način određivanja kamatne stope koja će biti primijenjena u slučaju konverzije. Pri provedbi konverzije kreditna institucija ne smije tražiti zamjenu nekretnina koje služe kao sredstvo osiguranja, dodatna sredstva osiguranja, niti procjenu stambene nekretnine kao uvjet za provedbu konverzije. Također unapređujemo proces procjene kreditne sposobnosti potrošača. Propisuje se da se procjena kreditne sposobnosti treba temeljiti na informacijama o financijskoj i ekonomskoj snazi potrošača uključujući njegove prihode i rashode, te se ne smije pretežito temeljiti na činjenici

Propisano je da su dužni efektivnu kamatnu stopu izračunati prilikom oglašavanja, stavljanje na raspolaganje općih informacija, izrade personaliziranih informacija, pri sklapanju ugovora o stambenom potrošačkom kreditiranju i tijekom trajanja ugovornog odnosa. Također je propisano kao što sam između ostalog i najavio u samoj raspravi u okviru prvog čitanja, da kreditna institucija ne smije potrošaču naplatiti naplatu za prijevremeno, djelomično ili u cijelosti ispunjenje obveze iz ugovora o stambenom potrošačkom kreditu. Dodano je da kreditna institucija preuzima punu i bezuvjetnu odgovornost, za poslove koju njezin vezan kreditni posrednik obavlja za nju, te je na taj način izvršeno dodatno usklađivanje sa čl.30 Direktivne, ugorima o stambenim potrošačkim kreditima. U čl.36. brisana je odredba stavka 11 u kojoj je bilo navedeno da nadzor obavljaju radnici HNB, kao suvišan slijedom primjedbi Odbora za zakonodavstvo. Također, temeljem primjedbi koje smo dobili i iz pojedinih resora Vlade, dakle ministarstva, povećani su zaprečenje novčane kazne u prekršajnih odredbama, te je isti članak dodano razrađen slijedom primjedbi Ministarstva pravosuđa, odnosno, Ministarstva vanjskih i europskih poslova. U čl. 44. stavak 3 je izmijenjen u svrhu jasnijeg uređenja prijelaznog razdoblja za kreditne posrednike, koji obavljaju djelatnost kreditnog posredovanja na temelju odobrena iz važećeg zakona o potrošačkom kreditiranju i također izmijenjeno je istupanje na snagu ovog samog zakona. Ono bi trebalo biti 8 dana nakon dana objave, odnosno, nakon objave u N.N. Dozvolite da kažem par riječi i na one primjedbe i sugestije koje nisu prihvaćene, dakle, nisu prihvaćene primjedbi i prijedlozi iz saborske rasprave u prvom čitanju, koje su izvan dosega uređenje ovog zakona. Dakle, procjene vrijednosti nekretnine koje se koriste kao instrument osiguranja kredita, problem blokiranih potrošača i sl. ili su u suprotnosti s direktivno o ugovorim o potrošačkim kreditima. Prijedlog da se recimo ograničiti, da se kredit mogu samo sklapati uz valutnu klauzulu euro ili u kunama. Osim ako potrošač ima primanja ili imovinu u drugoj valuti, kao i da prijedlog da se konverzija ne smije provoditi po tečaju većem od 20% u odnosu na početni. Ono što bi na kraju rekao, da zaista smatramo, da je ovaj zakon uistinu temeljit i zbog brojnih korisnih stvari koji znače implementaciju europskih direktivna, ali isto tako kao i obično, naravno primijenjen na naše zakonodavstvo i naše tržište.

Na njegovo izlaganje imamo 4 replike. Izvolite gospodin Maras. Hvala lijepo gospodine Mariću na ovom vašem izlaganju. Promjenu koje se ovdje predlažu većina sigurno će biti vrlo korisna hrvatskim građanima, ali ono šta je bitno i šta od vas očekuju hrvatski građani ovdje da kažete, s obzirom da se radi o potrošačkom stambenom kreditiranju, da trošak tih nekretnina, koje će naši građani kupovati narednih nekoliko godina, barem u mandatu vaše Vlade, neće biti ništa viši. Drugim riječima, da porezno opterećenje na nekretnine, niti za jednu osobu, koja će kupiti stan po ovom zakonu, ili je kupila stan ili ima nekretninu u vlasništvu u prošlom razdoblju, neće biti više. Znači vrlo jasna odredba vas kao ministra, kuna više, da neće biti. Ne ono nedorečeno, jedan će zamijeniti drugi, pa onda ćemo to prepustiti jedinicama lokalne samouprave itd. da ljudi to jasno čuju od vas u ovom Saboru, da naredne 3 godine porezno opterećenje nekretnina, zakon, kako god to nazovete, zakonom o porezu nekretnina, bilo kako, neće biti više nego šta je u ovom trenutku. I još jedna stvar, koja je vrlo bitna, radi se također o potrošačkom kreditiranju, a ono što je sad uzbudilo duhove, čemu se ja i Klub zastupnika SDP-a snažno protivimo, a to je da se dodatno oporezuju ljudi koji imaju stare automobile, radi se o milijun i pol hrvatskih građana u RH.

Apsolutno, evo u pravom smislu riječju ću vam se zahvaliti na ovoj replici, jer mi dajte priliku da progovorim o jednoj temi koja je protekla 2 dana bila i izazvala čitav niz zapravo krivih interpretacija, ali prije toga, što se tiče prvog dijela vašeg pitanje, dakle mislim da je vrlo jasno svima, o tome smo govorili onaj prijedlog koji je išao, a u klupama će biti idući tjedan Zakon o lokalnim porezima, a o njemu ćemo raspravljati i bit će prilike da govorimo i o oporezivanju nekretnina. Dakle ideja je bila veća pravednost u sustavu postojećem koji imamo sa parametrima koje smo nastojali uvesti kako bismo ipak napravili jednu distinkciju između nekretnina koje su nešto starijeg vijeka poglavito ciljajući na naše građane i sugrađane koji imaju starije nekretnine da plaćaju nešto manje u odnosu na one koji imaju nešto novije, sadržajnije nekretnine da plaćaju nešto više. Međutim ta problematika, o njoj ćemo nešto idući tjedan u Hrvatskom saboru, a bit će prilike i dalje. Što se tiče ove druge teme evo kada ste već spomenuli bez obzira što nije isključivo vezano uz ove, ja bi svakako molio i vas kao saborskog zastupnika uvaženog i sve ostale i općenito u javnom prostoru da ipak budemo krajnje odgovorni. Dakle preslušajte moj intervju koji sam dao Hrvatskom radiju, niti jednom riječju ali apsolutno niti jednom riječju nisam govorio o bilo kakvom uvođenju nekog novog poreza. Konstrukcija koja je složena i meni je bilo nažalost moram priznati, iznenađujuće da jučer u Hrvatskom saboru vi ste između ostalog tražili stanku i još jedna uvažena zastupnica, zapravo totalna zamjena teza. I ja pozivam svakako da pogledate u intervjuu to vam je negdje od tridesete minute gdje sam govorio o prosječnoj starosti voznog parka i da tu moramo učiniti određene izmjene odnosno korekcije kako bismo i iz sigurnosnog okolišnog i ne znam kojeg drugog razloga pomladili vozni park. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre. Moje pitanje vezano je uz odredbu da u slučaju povećanja od 20% anuiteta građanima banka je dužna obavijestiti građane u tom slučaju. U glavi osam ovog zakona definirana je savjetodavna uloga banke zapravo kreditnih institucija, pa me sada zanima ako se dogodi slučajno, može se … dogoditi da klijent banke dođe u banku i postavi otprilike svom osobnom bankaru pitanje imali naznake da bi anuitet mog kredita mogao u budućnosti rasti. Jeli u tom slučaju osobni bankar ili banka dužna dati takvu informaciju ili u slučaju kada to nastupi, znači govorim o ovih 20%, tek onda, a zakonski je to predviđeno to je jasno, tek onda ili postoji ova druga mogućnost da banka kada ima saznanja da bi takve okolnosti mogle nastupiti? Recimo kod švicarskog franka se sjećamo banke su znale, vjerojatno su znale prije toga da bi mogle nastupiti takve okolnosti pa su mogli preko tog dijela obavijestiti klijente, međutim jasno mi je ovdje da se u prijedlogu zakona govori o vremenu prije sklapanja ugovora, da se savjeti dijele prije sklapanja ugovora, a vrijedi li to kasnije. Hvala vam lijepo. Uvaženi zastupniče, naravno to je sigurno jedna od možda i važnijih odredbi ovog cijelog zakona, poglavito uzevši u obzir iskustvo koje su brojni hrvatski građani i sugrađani proživjeli. To je članak 23. u stavku 8. je točno propisano kada dođe do te promjene od 20% da je banka dužna obavijestiti građanina, dakle točno piše na papiru ili nekom drugom tajnom mediju. Vi sada pitate da li možemo obavještavati da li se nešto očekuje, ja bih rekao ovako da nisam siguran da ima tog osobnog bankara ili bilo kojeg financijskog stručnjaka koji tako lako može procijeniti i predvidjeti nekakva kretanja. Nekakva savjetodavna uloga je uvijek poželjna kao što i vas i mene i nekog drugoga, građani i sugrađani, prijatelji pitaju koja su očekivanja hoće li kamatne stope i to je sigurno kao takvo, ali da tu stavimo nekakvu obvezujuću odredbu to bi zaista bilo praktički nemoguće. Ali mislim da smo na ovaj način zaista podigli tu zaštitu da kada dođe do takvih okolnosti, a trendovi i svi mi kroz javni prostor bi trebali između ostalog ukazivati, bez da sada najavljujemo nekakve loše situacije, ali banka odnosno kreditna institucija prema ovom ima vrlu jasnu obvezu što mora učiniti kada do toga dođe. Sljedeća replika gospodin Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Uvaženi ministre, gosti. Dakle ove zakonske izmjene imaju lijepu formu, navješćuju lijepu budućnost, ali nažalost ne rješavaju dužničko ropstvo u Hrvatskoj. Ja sam očekivao da će oni dužnici koji već usudio bi se reći desetljećima pate pod nezakonitim kreditima, kamatama, maržama konačno dobiti neku satisfakciju ovim zakonom, ali nje nema. Konkretno moje pitanje glasi zašto neke od zakonskih izmjena nisu, nemaju retrogradnu snagu odnosno ne primjenjuju se na već postojeće kredite nego se primjenjuju isključivo na nove kredite? Evo konkretno naveli ste slučaj walk away, dakle odlaska iz nekretnine u zamjenu za kredit i sada ja vas želim pitati, kako je bilo moguće da banke procjenjuju nekretninu na 10% veći iznos od iznosa kredita, a da nakon toga kada su banke uzele tu istu nekretninu dužnik ostaje dužan 30 ili 40 pa i više posto glavnice od iznosa kredita koji je dobio? Dakle logično bi bilo ako je nekretnina procijenjena na iznos veći od kredita da se banka u bilo kojem trenutku pa taman da je došlo do ovrhe u godine dana ona mora naplatiti.

Uvaženi zastupniče, dakle koliko znam ni vi, a znam za sebe sigurno ni ja nisam pravnik pa sada da mi ulazimo u pravno tumačenje pod kojim okolnostima, ustavno govorim odredbe, je moguće propisati nekakvu vrstu retroaktivnosti, dakle ne govorim samo o europskim direktivama koje također tu mogućnost otklanjaju, nego govorim i o našim domaćima. Dakle, s te strane sigurno da nismo pronašli mogućnost da takvu jednu vrstu odredbe primijenimo, ali već kad spominjete tu odredbu walk away klauzule, dakle što je upravo na tragu što sam i uvodno govorio, veće zaštite potrošača, sada potrošač ima upravo tu mogućnost da na neki način anulirati neku neizvjesnost tržišnog elementa da procjena vrijednosti nekretnine ide gore ili dolje. Također, ovdje sam, odnosno poglavito dolje u ovom slučaju koji vi spominjete, također sam spomenuo uvodno što je isto vrlo važna odrednica ovoga zakona, kada i dođe do ove konverzije, i općenito, sjećate se odredbe koju sam pobliže elaborirao da banka ne smije, kreditne institucija ne smije tražiti nikakvu drugu novu procjenu vrijednosti odnosno nekakvi dodatni instrument osiguranja u smislu da sad smatra da je ta vrijednost nekretnine nešto niža pa je sad treba to nadopunit sa nekim drugim instrumentima osiguranja, što dosada u postojećim zakonodavnim zakonskim propisima, nije bilo izrekom rečeno, a naravno da obzirom da nije bilo, sigurno da je bila i različita praksa.

Hvala potpredsjedniče Sabora. Poštovani ministre, dva pitanja bi vam postavio. Koliko planirate dati kredita ovih povoljnih za mlade koje stimulirate pa govorim i o slijedećoj godini i da li će banka obradu kredita tim istim ljudima isto obračunavati kao što je dosada radila svaki puta, uzimala naknadu za obradu kredita? I smatram da banka kroz svoje kamate naplati sve i da li će ministarstvo zahtijevati od banke da obradu kredita ne naplaćuju jer ga naplati kroz realizaciju kredita. Svakako što je kolega rekao, i ove ovrhe koje jesu, koje su neke agencije procijenile koliko je vrijednost neke nekretnine, ne bi trebala poslije toga banka naknade svoje uzimati.

Što se tiče same procjene koliko kredita, mislim da bolji uvid u te stvari i stanje ima potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva gospodin Štromar, pa onda će onda on sigurno i kada bude uskoro opet novi krug javnog obraćanja, pobliže označiti, ali mislim vidimo i po prvom interesu zapravo da je naravno, interes veliki za takvu vrstu aktivnosti koje je Vlada predvidjela i propisala, a s druge strane sigurno da ono kako smo i najavljivali, smatramo da će to omogućiti i oživljavanje te kreditne aktivnosti, između ostalog i naravno i malu veću živost na samom tržištu nekretnina koje je proteklih godina preživjelo i proživilo dosta teška vremena poglavito ako uspoređujemo sa onim pred kriznim razdobljem kada je bio vrludavi rast i cijena i općenito samog tržišta. Što se tiče ovih naknada, mislim i to dobro je ponoviti, da je jako važna stvar da smo ovim prijedlogom zakona, dakle eliminirali onu tzv. naknadu za prijevremenu otplatu kredita, bilo djelomično ili u cijelosti što sigurno i siguran sam da će biti pozdravljeno među klubovima i zastupnicima kao i općenito građanima. Broj jedan, to je sastavni dio efektivne kamatne stope, EKS-a, a s druge strane ta vrsta naknade je ograničena do visine troškova koje banka ima. Jer bez sad namjere da govorimo i elaboriramo detalje, činjenica je da banka ipak mora angažirati određene svoje referente, stručne službe i sl. Dakle, ima određenu vrstu troškova, mi sada omogućujemo da takva vrsta naknade i dalje ostane, ali samo do visine tih stvarnih troškova, dakle sigurno smatramo da će to biti također jedno značajno umanjenje ukupne naknade jer i ovo zakonsko rješenje, a ja bi rekao i konkurencija među njima, će učiniti svoje i sigurno na korist potrošača. Prije rasprave, da li izvjestitelj odbora želi uzeti riječ, predsjednica Odbora za zakonodavstvo i predsjednica Odbora za financije i državni proračun? Ako ne, onda otvaram raspravu, imamo 5 prijavljenih klubova, prije stanke, otvorit će predstavnik kluba MOST-a nezavisnih lista gospodin Tomislav Žagar. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo ovaj zakonski prijedlog se nalazi u drugom čitanju, u prvom čitanju manje-više smo se svi složili da svako rješenje koje ide na korist potrošačima tj. građanima a pogotovo o ovom osjetljivom pitanju stjecanju nekretnine ili stambenog kreditiranja, svako takvo rješenje koje pomaže građanima je dobrodošlo i možda je sad prilika da ponovno istaknemo onih nekoliko odredbi ovog zakona koje je svakako za pozdraviti. Bilo je tu par dvojbi, ja sam u prvom čitanju iznio primjedbu da u članku 8. nije baš najjasnije koja je to razina znanja i razina stručnosti koje trebaju imati osoblja kreditne institucije, vidim da je odgovorom ministarstvo navelo da je to u prilogu priloženo, koja je to razina znanja jer ako govorimo o takvim osjetljivom pitanju, a to je prije svega i onaj savjetodavni dio koji ovaj zakonski prijedlog predlaže, u kojem se građanu mora dati ili klijentu banke potpune informacije, onda je iznimno važno da i onaj tko daje te informacije da raspolaže sa dovoljno znanja i dovoljno stručnosti da takve informacije da, da ne bi bilo jednostavno propusta ne zato što netko nije htio reći informaciju nego što nije znao i zato je dobro da ovaj zakonski prijedlog definira što to točno, koje informacije su dužne kreditne institucije davati potrošaču. Ali prije nego što krenemo na informacije, možda ono što se meni čini najvažniji dio ovog zakona ono što je ministar malo prije spomenuo omogućavanja konverzije građanima u bilo kojem trenutku otplate kredita. Jednom zapravo u toku otplate kredita što je iznimno važno. Ali kad dođe do povećanja od 20% onda smo već, već smo u problemima. I mislim da će građani, a mislim da i ministarstvo tu može napraviti puno kroz edukaciju, kroz nekakve promidžbene materijale da građane neprestano upozorava da provjeravaju tečajeve, da vide što se događa, da koliko je u njihovoj moći to prate, a istovremeno da idu u banku i da se savjetuju, da pitaju postoji li opasnost da se značajno odstupi tečaj, pa onda s tim i anuitet kredita.

I mislimo da će i u budućnosti to tako biti i da će u tom smislu većina kredita imati valutne klauzule. Imamo sad informacije vezano i za ovaj zadnji zakonski prijedlog o poticanju stambenog kreditiranja da se dosta banaka ipak sada daje i povoljne kunske kredite, međutim mislim da će prevladavati krediti u eurima. Ono što sam možda ministra, evo i državnog tajnika htio pitati definirano je jednom od odredba članaka da se mora jasno naznačiti klijentu banke koji je to tečaj prema kojem će se vršiti isplata kredita, a onda i plaćanja anuiteta. U zakonu nije definirano, a i nije mi poznato ima li klijent pravo tražiti da mu se isplati novac baš u valuti u kojoj diže, dakle u tom slučaju u eurima na otvoreni devizni račun. Ima li on pravo takvo šta zahtijevati i mora li mu to banka ispuniti. Jer se spominje u zakonu izričito isplata u kunama. Dakle, to je jedino moguće. Mislim da tu, tu su banke u povoljnijem položaju. To je bilo barem kod švicarskog franka. Evo samo sad da naglasim ono najbitnije odredbe koje su u ovom zakonskom prijedlogu, koje donose ovaj zakonski prijedlog, a ovo je inače u članku 13. stavak 6. Piše ako je ponuđeno sklapanje ugovora o stambenom potrošačkom kreditu u stranoj valuti mora biti navedena strana valuta ili valute zajedno sa objašnjenjem o učincima za potrošače uključujući i tečaj po kojem se obavlja isplata i naplata kredita. Dakle, jedino što ostane klijentu u tom slučaju da on kupi od banke, dakle ne po tečaju u kojem su isplaćena, nego po tečaju koje banka mu prodaje sredstva, pa da ih stavi na devizni račun. Dakle, ovih 15 dana koje banka ostavlja korisniku da provjeri i razmotri prije sklapanja ugovora je li ta opcija koju mu banka nudi najpovoljnija postoji na tržištu bolja opcija i podstavak 5. koji kaže da u roku od 14 dana ipak potrošač može odustati od tog kredita ako procijeni da mu nije povoljno. U stavku 6. toga članka, članka 14. stoji ako odustane od ugovora potrošač je dužan platiti kreditnoj instituciji glavnicu i ugovorene kamate na glavnicu od dana povlačenja novca do dana otplate glavnice bez odgode. Je li to taj dan kad on plaća prijevremeno otplaćuje kredit ili je dan otplate onaj koji je definiran u otplatnom planu? To mi nije najjasnije, to su dva različita datuma, onda je različita visina kamate. Naravno da je dobro da se odmah u podstavku 7. kaže da se nema, kreditna institucija nema pravo na drugu naknadu od potrošača osim naknada za jednokratne pristojbe. Dakle, ne može naplatiti prijevremenu otplatu. Ali ovo za kamatu molio bih državnog tajnika da pojasni jel' se to odnosi na dan prijevremene otplate ili na onaj dan ukupne otplate, zapravo prema otplatnom planu. I još jedna stvar koju je važno spomenuti, članak 28. ovdje u replici je bilo o tome riječi. To je mogućnost izlaska iz kredita na temelju nekretnine koja je stavljena kao instrument osiguranja kredita. Podstavak 4.: „Kreditna institucija potrošački založni dužnik mogu govoriti da se prijenos prava vlasništva nad nekretninom kao instrumentom osiguranja stambenog potrošačkog kredita na kreditnu instituciju smatra potpunim ispunjenjem svih preostalih obveza iz ugovora o stambenom potrošačkom kreditu.“ Jako dobra odredba. Hoće li zaživiti u praksi ne znam. Hoće li biti banke spremne preuzeti onaj rizik promjene vrijednosti nekretnina na tržištu ili će to i dalje ostati na leđima potrošača to je pitanje. Ali svakako da je ovakav, makar ovakva odredba unešena u zakon i naravno da ja bih osobno volio što je kolega Bunjac u svojoj replici rekao kad bi se ona mogla primjenjivati retrogradno jel' bi to spasilo mnoge dužnike kojima je sad, koji sad zapravo su dovedeni u tu situaciju da ostanu bez nekretnine a ujedno da još uvijek su i dužni banci. Na kraju da zaključim. Uz ova poboljšanja koja ovaj zakon donosi MOST nezavisnih lista će podržati ovaj prijedlog zakona s tim da još čekamo, evo bit će i rasprava kolege Aleksića poslije ovoga i amandmane koje je on podnio i u skladu s tim ćemo donest odluku pred samo glasanje vezano i za amandmane koje je on podnio hoće li biti prihvaćeni ili ne ili barem dio tih amandmana? Hvala vam lijepa. Hvala lijepo gospodinu Tomislavu Žagaru. Na njegovo izlaganje imamo jednu repliku. Replika je od gospodina Branimira Bunjca. Izvolite. Hvala lijepa uvaženi zastupniče Žagar. Da, vi ste rekli jednu zanimljivu tvrdnju koju želim istaknuti.

Znači, vi ste dobili navodno nekakav iznos u eurima za koji ne možete onda kupiti taj isti iznos. Znači, mi u stvari imamo tri različita tečaja. Jedan je kupovni, drugi je srednji, treći je prodajni i banka vama isplaćuje ta sredstva recimo po srednjem tečaju. U svakom slučaju, za novac koji vam je isplaćen ne možete kupiti taj isti iznos eura. S te strane onda sasvim sigurno bolje uzimati kunske kredite i to bi trebalo građanima jasno reći. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega Bunjac, da to je ta činjenica, međutim, više od te činjenice, meni smeta što banka u trenutku izdavanja tih kredita, evo recimo to je bilo u švicarcima. Ona ima zakonski, ja sad se u to baš ne razumijem, najbolje, ali ima zakonsku obavezu gdje ima određeni depozit u toj valuti da bi mogla isplatiti. Ali sasvim je sigurno da je ona isplatila toliko kredita, koliko uopće nema kod sebe tih deviznih sredstava, tog novca. Znači, ona je dala fiktivan novac.

Sada dajem stanku do 3 sata.